Naime, jučerašnje ponašanje i odgovori premijera Plenkovića nastavak su jedne bijedne podaničke politike još od vremena Račana pa do HDZ-ovog izglasavanja Sporazuma o arbitraži iz 2010. u kojem je HDZ pristao na načelo pravičnosti i dobrosusjedskih odnosa, umjesto da smo se držali isključivo međunarodnog prava. Nažalost, HDZ-ova Vlada je tada podlegla slovenskim pritiscima zbog ulaska u EU. Jučer je premijer Plenković na izričito pitanje kolege Bulja o isključivom gospodarskom pojasu i pitanju gdje su stigli pregovori odnosno konzultacije koje je sa partnerima i susjedima pokrenula Vlada na prvoj sjednici Plenkovićeve Vlade na temelju uvjeta MOST-a, znači to se dogodilo 27.10.2016., premijer je odgovorio da su, da je rok za konzultacije godinu dana ne davši nikakav odgovor u kojem su procesu te konzultacije i što je do sada napravljeno. Na moje ponovljeno pitanje o isključivom gospodarskom pojasu i konstataciji kako je premijer i tijekom pregovora između HDZ-a i MOST-a bio protiv proglašenja isključivog gospodarskog pojasa dok je tome bio puno skloniji bivši potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova Davor Ivo Strier, odgovorio, odnosno podsjetio me na to, rekao mi da se ja ne sjećam toga jer sam mlad kako je Hrvatsku 16. siječnja 1992. posjetio talijanski premijer Cossiga i dao nam punu podršku na našem putu ka neovisnosti. Dakle, premijer je u odgovoru poslao poruku da Hrvati nemaju pravo na isključivi gospodarski pojas iako je Europska komisija preporučila državama članicama 1. srpnja 2013. da to učine. Premijer smatra da iz zahvalnosti Italiji Hrvati znači trebaju dopustiti Talijanima neometano iskorištavanje našeg Jadrana, da ne trebamo štiti naše more i podmorje iako je to preporuka Europske komisije ali i naše pravo. Očito je da je odluka o konzultacijama koje je donijela Vlada donesena pod našim pritiskom, bilo samo evo da se nas nekako udovolji, da se taj rok prolongira na nekakvih godinu dana i da se po tom pitanju ništa ne učini. Ja bih postavio pitanje ovdje vama kao hrvatskim saborskim zastupnicima što ćemo mi kao Hrvati dati u zahvalnost Turcima, što ćemo dati Austrijancima, što ćemo dati Nijemcima? Ja sam jučer premijera to pitao. Pitao sam ga o optičkoj agregacijskoj mreži, je li upoznao Njemačku sa našom namjerom da mi gradimo mrežu u svom vlastitom aranžmanu. Hoćemo li zbog zahvalnosti Nijemcima odustati od gradnje agregacijske optičke mreže koja je pitanje nacionalne sigurnosti, slobodnog tržišta u kojem će svi operateri imati jednake uvjete ali i pitanje nižih cijena za naše građane ili ćemo znači u svjetlu ovih odgovora premijera i politike premijera dati Deutche Telekomu da gradi optičku mrežu. Na to pitanje mi jučer premijer Plenković nije odgovorio i ja mislim drage kolegice i kolege da je vrijeme za jednu suverenu hrvatsku politiku, politiku koja razvija odnose sa susjedima i sa svojim partnerima ali i politiku koja vodi isključivo, vodi računa isključivo o hrvatskim nacionalnim interesima. Mi takvu politiku do sada zahvaljujući posebno vladama HDZ-a ali i SDP-a kao što sam spomenuo nismo, nismo imali. Nakon jučerašnjeg dana jasno je da premijer Plenković ne misli voditi takvu politiku.

CETA je sveobuhvatni sporazum o trgovini i ulaganjima kojim se želi stvoriti međunarodno-pravni okvir za jačanje trgovinskih i gospodarskih odnosa između EU-a i njezinih država članica i Kanade. Radi se međunarodnom ugovoru mješovite prirode, kojeg su sklopile EU i njezine države članice i Kanada. Sporazum je u ime RH potpisao izvanredni i opunomoćeni veleposlanik RH u svojstvu samostalnog predstavnika RH, pri EU-u, 30. listopada 2016. godine. Europski je parlament 15. veljače 2017. dao suglasnost za sklapanje CETA-e.

Kanada je bliski saveznik Europe. Demokracija s kojom dijelimo iste vrijednosti, kulturu kao i predanost otvorenom tržištu i socijalnih politikama. Sveobuhvatni gospodarski i trgovinski sporazum vjerujem, dat će novi zamah odnosima između EU-a i Kanade i njihovim zajedničkim naporima na svjetskoj razini, kao što su osiguranje gospodarskog rasta, i zapošljavanje uz ispunjenje ciljeva održivog razvoja i sprečavanje klimatskih promjena. Osim toga, Kanada je važan gospodarski partner EU-a, a vrijednost bilateralne trgovine iznosi gotovo 100 milijardi eura od kojih na Hrvatsku otpada oko 87 milijuna eura, a to su roba i usluga a to je iz 2015. godine. Građani i poduzeća s obje strane Atlantika trebali bi uskoro uživati u prednostima koji donosi ovaj sporazum. Kada CETA stupi na snagu, gotovo sav hrvatski izvoz u Kanadu, bit će oslobođen carina. U 2016. godini robna razmjena između RH i Kanade iznosila je 49 milijuna eura, od čega 37 milijuna eura izvoza iz RH u Kanadu. Što predstavlja rast u odnosu na 2015. godinu kada je iznos izvoza iznosio 28 milijuna eura. Kanada je 39. trgovinski partner RH. Ključni dijelovi hrvatskog izvoza u Kanadu su informatičko-komunikacijske tehnologije. S trenutačnom kanadskom carinskom stopom od 6,5% Izvoz lijekova predstavlja gotovo 30% hrvatskog izvoza u Kanadu, a taj je sektor u kojem već sada nema carina, imat će koristi vezano za odredbe s intelektualnim vlasništvom. Nadalje, značajan udio u hrvatskom izvozu u vrijednosti od 2,7 milijuna eura imaju metali i minerali. S trenutačnom carinskom stopom od 5,6% te namještaj u vrijednosti od 1,6 milijuna eura sa kanadskom carinskom stopom od 15,5% Prema kanadskim statističkim podacima, Hrvatska je njezin 52. trgovinski partner, a najveći hrvatski proizvodi, izvozni proizvodi su strojevi i dijelovi, metalni proizvodi, mineralni proizvodi, kemijski i plastični proizvodi te vafli i oblatne. Hrvatski izvoz usluga u Kanadu iznosio je 59 milijuna eura u 2015. godini a najzastupljeniji uslužni sektor u trgovini sa Kanadom su turizam, ICT usluge, usluge istraživanja i razvoja itd. Kanadska izravna strana ulaganja u Hrvatsku iznosila su u 2015. godini 3 milijuna eura. Zahvaljujući članstvu u EU-u i stabilnosti gospodarstva, Hrvatska ima mogućnost postati atraktivna destinacija za kanadska ulaganja. Primjenom CETA-e, Hrvatska i europska poduzeća dobit će novi priliku na kanadskom tržištu. Poduzeća u EU-u uštedjet će više od 500 milijuna eura godišnje koliko trenutačno iznosi trošak carina na industrijske proizvode koji se izvoze u Kanadu. Odmah će biti vidljivo 98% tih ušteda, budući da je dogovoreno ukidanje carina na 97,7% europskih proizvoda i 98,2 proizvoda kanadskih. CETA će poboljšati pristup kanadskom tržištu usluga i svih sektora. Osigurati veću mobilnost za zaposlenike poduzeća i stručnjake, te okvir za priznavanja kvalifikacija što je jako bitno. Time će se pružateljima usluga olakšati rad u Kanadi te omogućiti da ponude komplementarne usluge kao što su podrška nakon prodaje na primjer strojeva koji čine veliki udio u hrvatskom izvozu, a čime će se tim izvoznicima povećati i konkurentnost. CETA-om je predviđen okvir za olakšavanje uzajamnog priznavanja kvalifikacija u profesijama kao što su arhitekti, računovođe i inženjeri kroz sklapanje dodatnih sporazuma o međusobnom priznavanju kvalifikacija između EU i Kanade u kojima će biti zastupljeni naravno i hrvatski interesi. Autorska prava, zaštitni znakovi i dizajn proizvoda je značajna kategorija za proizvode i svaka zaštita će osigurati hrvatske proizvode od krivotvorina i njihove trgovine na kanadskom tržištu posebno za lijekove i farmaceutske proizvode što je važno za hrvatski izvoz obzirom da oni i danas predstavljaju važan izvozni proizvod u Kanadu.

CETA i to treba naglasiti nije sklopljena zbog multinacionalnih kompanija. One su već i tako prisutne danas na tržištu EU pa i u RH. Mala i srednja poduzeća koja su važan generator zapošljavanja i predstavljaju više od 90% registriranih poduzeća u RH imat će veće mogućnosti za izvoz u Kanadu zbog specifičnih odredbi CETA-e koje su njima posebno namijenjene. Ovdje bih posebno željela naglasiti i ovom prilikom reći da CETA neće ugroziti temeljne europske interese i standarde, a primjenom CETA-e imamo sljedeće: 1. Zaštitit će se osjetljivi poljoprivredni sektor jer će se kanadske izvozne proizvode ponuditi ograničenim kvotama ili će one zadržati carinu. A jučer smo imali pitanje, mislim da ste vi pitali, imali ste zastupničko pitanje premijeru, pa evo ja bih posebno to željela ovdje naglasiti. 1. Zadržat će se pravo na očuvanje javnih usluga i države članice će i dalje samo moći same moći odlučivati o svojim sustavima zdravstvene skrbi, obrazovanja, vodoopskrbe itd. 1. Nastavit će se primjenjivati vlastiti standardi na robe i usluge koje se prodaju u europskim zemljama, na primjer oni koji se primjenjuju na hranu, odjeću ili automobile. 1. Proizvodi koje Kanada uvozi, izvozi u EU moraju odgovarati svim pravilima EU, a ta pravila i dalje donosi europski zakonodavci prema europskim postupcima odnosno europskim propisima. 1. Moći će se ako to želimo postavljati strože standarde u području sigurnosti proizvoda i hrane, a to se opet odnosi na ono vaše jučerašnje pitanje i veće razine zaštita radnika ili okoliša. Jer se sporazumom eksplicitno štiti i ovdje je pod navodnicima pravo EU na donošenje propisa, a strane se obvezuju da neće snižavati već dogovorene standarde. Sve navedeno dio je zajedničkog instrumenta za tumačenje CETA-e kojeg objavljujemo u članku 3. Konačnog prijedloga zakona o potvrđivanju CETA-e. Znači, radi se o dokumentu autentičnom pravnom tumačenju obvezujućeg karaktera koji nedvosmisleno pojašnjava navedena pitanja na koje će se u budućnosti moći osloniti bilo koji pravni subjekt koji mora tumačiti ovaj sporazum. Stupanjem na snagu sporazuma prestat će se primjenjivati Sporazum između Vlade RH i Vlade Kanade o poticanju i zaštiti ulaganja koje smo potpisali 3. veljače 1997. godine. Time će se postojeći sustav rješavanja investicijskih sporova zamijeniti neovisnim sustavom sudova za ulaganja sastavljenim od Stalnog suda i Žalbenog suda u okviru kojeg će se voditi postupci rješavanja sporova na transparentan i nepristran način. Novim sustavom rješavanja sporova otklanjaju se značajne zamjerke dosadašnjih sustava. Primjerice i navest ću tri. Prvo izričito je regulirano pravo na zakonsko reguliranje kojim se jasno daje do znanja da država može izmijeniti postojeće ili donijeti nove zakone radi zaštite legitimnih ciljeva od javnog interesa čime se uravnotežuje odnos između ulagača i države. Drugo, uspostavljen žalbeni mehanizam kojim se pridonosi ujednačavanju arbitražne prakse i većoj pravnoj sigurnosti. I treće uvedeni su najviši standardi transparentnosti postupanja, a od arbitara se zahtjeva nepristranost, visoka stručnost i poštovanje kodeksa ponašanja. CETA je najprogresivniji trgovinski sporazum koji je ikada sklopila EU i Kanada, koji utvrđuje ambiciozne odredbe u pogledu tržišta rada i okoliša. U tom smislu strane su preuzele sljedeće obveze, provesti multilateralne sporazume u području okoliša, kao što su Pariški sporazum o klimatskim promjenama, te promicati održivu upotrebu prirodnih resursa kao što su to drvo i riblji fond. Neće se umanjivati radna prava kako bi se potaknula trgovina ili privukla ulaganja, neće se mijenjati prava radnika na pregovaranje, zaključivanje ili provođenje kolektivnih sporazuma. EU i njezine države članice i Kanada obvezuje se na učinkovitu provedbu temeljnih konvencija Međunarodne organizacije rada, odnosno kako mi zovemo ILO. Konačno CETOM se otvara novo tržište za hrvatske tvrtke i na nama je da iskoristimo sve njezine odredbe i prednosti, što je više moguće, a posebno mali i srednji poduzetnici, koji zapravo i predstavljaju temelj hrvatskog gospodarstva. Ja bih ovdje još nešto nadodala a to je 250 tisuća najmanje Hrvata koji živi u Kanadi, vjerujem da će CETA zahvaljujući našim brojnim, doista brojnim hrvatskim iseljenicima i njihovim potomcima, koji danas, kako sam već napomenula, u Kanadi živi oko 250 tisuća, zaista otvoriti mogućnost za veće i značajnije trgovinske veze i veće i značajnije odnose između RH i Kanade. Uzimajući i u obzir prirodu postupka, potvrđivanju međunarodnih ugovora, i činjenicu da se u ovoj fazi postupka ne mogu izvršiti izmjene ili dopune teksta, međunarodnim ugovora. Predlaže se ovaj konačni prijedlog zakona raspraviti i ja bih vas doista molila po žurnom postupku. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem se državnoj tajnici, Zdravki Bušić. Poštovane kolege, gospođo Busić, zahvaljujem na iscrpnom ovome izlaganju. Tko se može protivit ovome ugovoru, čuti ćemo sada buku od bivših upravitelja, samoupravitelja socijalizma, teoretičara urote, seoskih populista, al ja bih rekao ovo Hrvatska 20 i nešto godina od samostalnosti vodi izolacijsku politiku. Spomenuli ste tih 250 do 300 tisuća Hrvata, oni čekaju da dođu ovdje sa svojim investicijama. Šta se događa? Imaju zemlju koja je totalno disfunkcionalna kao pravna država i ako ćemo riješiti i ako će taj sporazum ovaj, ako će doći do tog sporazuma da se ispune te uvijete, mi trebamo neke stvari konkretno raditi. Imate primjer prije 10 i nešto godina gdje je tvrtaka Toyota, gdje je središte u istočnoj Kanadi, htjela doći ovdje, u Liku, Lika je prazna, danas je ta tvrtka Toyota, zahvaljujući kratkovidnosti i totalne nedostatke inicijative u hrvatskim redovima Vlade, itd., je danas u Češkoj. Kada dođete u trgovinu u Kanadi vidjeti ćete sve od piva do Kraš proizvoda, itd. I mislim da što nije rečeno u ovim podacima o uvozu8 i izvozu, ima Hrvata koji svake godine šalju ovdje neregistriranu 1 milijardu eura, bez toga bi Hrvatska propala. A šta mi radimo? Kada dođe do svake investicije, hrvatski … [[Govornik se ne razumije.]] nekompetentnost i neznanje sprječava sve ove, sva ulaganja, nitko neće doći u zemlju, gdje je 5% zemljišta sređeno za investicije. Vrtimo se u krugu, i krajnje je vrijeme da se mi odreknemo te izolacijske politike, jer ovo me podsjeća na Kinu koja se izolirala u 15. stoljeću. I ako se stvari ne poprave, već je stvorena druga generacija iseljenika. Druga replika, uvaženi kolega Škibola. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Evo čuli smo da iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova, podržavaju ovaj sporazum CETA između EU i Kanade. Međutim, postavlja se pitanje, iz kojeg razloga nema ministrice vanjskih i europskih poslova danas u Saboru, na ovako jako bitnu temu? Ovaj sporazum je izazvao da preko 3,5 milijuna ljudi potpiše poticaju EU protiv tog sporazuma, a svi znamo koje stvari su ti sporedne od ICS sustava nad nacionalnog suda, gdje je korporacija i banke će moći tužiti državu, do nekih spornih članaka, kao što je članaka 25.2. stavak 2. izričito navodi smanjenje nepovoljnih komercijalnih utjecaja od regulativnih praksi u području bioloških projektiranih proizvoda, kao cilju sporazuma. To može samo značiti da se otvara hrvatsko tržište i tržište EU, GMO proizvodima. Pogotovo znamo da preko 42 tisuće američke tvrtki koje posluju u Kanadu, koji imaju podružnicu u Kanadi će preko ovog sporazuma CETA, moći doći kako na hrvatsko tržište, tako i na tržište EU i tim američkim korporacijama će se omogućiti da tuže državu. Zahvaljujem. Izvolite. Poštovana državna tajnice. Imam pitanje tako da odmah raskrstimo na početku da nam se ne dogodi slučaj kao prošli put sa državnim tajnikom koji je došao ovdje nespreman za zakon. Pa me zanima da li ste vi pročitali ovih 2200 stranica i da li ste spremni danas odgovoriti na svako pitanje za bilo koji članak, stavak čak i objašnjenje koje mi imamo unutar ovih 2200 stranica? Dakle ne tražim odgovor za pet dana već danas ovdje, pa me zanima da li ste spremni na to sve odgovoriti, da li ste sve ovo pročitali kako bi uopće znali da li ima smisla ova rasprava? Hvala. Izvolite. Kazali ste da je ovdje isključivo europski interes i da ćete to očuvati interese Europe i standarde. Isključivo nas mora zanimati hrvatski interesi, poglavito po ovome što su prethodne moje kolege spomenule, mogućnost GMO proizvoda na našem tržištu nezdravog.

Da li imate izračune da ćemo mi izvoziti sada u ovim našim trendovima gospodarstva jel znamo da je naše gospodarstvo tu di je, gdje je kanadsko, da li je to isključivo interes širenja tržišta kao što je bilo u pregovorima sa EU, pa vidim da su tu prevladali većinom strani proizvodi.

Iduća replika uvaženi kolega Žagar. Izvolite. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državna tajnice gospođo Bušić sa suradnicima. Pa evo slušajući vaše uvodno izlaganje čovjek bi doista mogao reći pa nema razloga da se ovakav sporazum ne prihvati jer što ste iznijeli je afirmativno posebno u pogledu izvoznih mogućnosti hrvatskog gospodarstva, na kraju krajeva i svih kvalifikacija koje ovdje govorite, naših stručnih ljudi koji bi mogli u Kanadi raditi. Međutim nemojte ni meni zamjeriti budući da dolazim iz Slavonije da ipak razmišljam o tome da koliki taj utjecaj sporazum može imati na hrvatsku poljoprivredu. Drago mi je da se ovdje rekli da će RH poduzimati sve mjere da zaštiti hrvatsku poljoprivredu. Kanada je negdje oko 170 puta veća od RH, govorim o kopnenoj površini RH, broja stanovnika je negdje sedam puta veći i odnosi poljoprivrednih gospodarstava. Veličina prosječnog gospodarstva u Kanadi i Hrvatskoj je isto tako negdje 120 puta veći. Dakle hrvatska poljoprivreda ne može u ovom trenutku biti konkurentna takvoj poljoprivredi iz Kanade i ono što me sada zanima, dakle slažem se Hrvatska će morati poduzimati mjere da zaštiti, ali što će bit ako, a ja nisam pravnik pa ne sada ovdje, vi ste govorili o tim sudskim procesima ako te korporacije tuže zbog zaustavljanja slobodne trgovine, ako bude takvih sudskih procesa drugim riječima ako mi donesemo zakone, a to svejedno neće se moći priznati. Da završim ovu repliku, tu je bilo zastupnika iz Slavonije koji su znači često puta bećarce koristiti pa da ne bi bio na snazi bećarac „Niko nema što Slavonac imade, svježu papriku ravno iz Kanade“ Shvaćate, ta bojazan postoji, pa vas molim ako možete još kasnije u toku rasprave o tome više posvetiti vremena. Hvala. Zahvaljujem. Poštovana državna tajnice. Govoreći o ovom sporazumu vezano za CETA-u s pozornošću sam pratio vaše izlaganje i u jednom trenutku ste rekli da je razmjena između Kanade i RH investicije tri milijuna dolara ste tako rekli. Ponovit ću ono što je rekao i gospodin Glasnović o 250 tisuća Hrvata koji žive u Kanadi, otprilike devizne doznake su negdje između 800 i 930 milijuna dolara. To nije beznačajan novac. Drago mi je što je hrvatska Vlada u vrlo kratkom vremenu stvara jedno pozitivno ozračje, jednu pozitivnu klimu, rekli smo da je preduvjet za dobra ulaganja i porezna stabilnost i pravna stabilnost koju će ulagači prepoznati. Istina je da u ovom trenutku su naša ulaganja najviša u turizmu, što se tiče stranih ulaganja, ali ih treba privlačiti kao neke druge zemlje u našem okruženju upravo tim stabilnim poreznim sustavom odnosno pravnom stabilnošću, što će vjerujem do kraja mandata ove Vlade se i promijeniti. No još nešto kada ste već tu, a mislim da je dobro, često puta smo u ovom Hrvatskom saboru govorili, posebno vezano za iseljeništvo da ne vodimo računa o tim ljudima.

I mislim da je vrijeme da i na taj način pokažemo da nam je stalo kod izmjene izbornog zakonodavstva da možemo takve stvari napraviti.

Ovim smo završili s replikama. Sada bih pitao izvjestitelje odbora žele li uzeti riječ? Ako ne, otvaram raspravu. Prvi je na redu Klub zastupnika SDP-a i uvaženi kolega Joško Klisović. A dok vi kolega Klisović dolazite ovdje, vidim da je na galeriji s nama i veleposlanik Kanade Daniel Maksymiuk pa ga najljepše pozdravljam. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Pozdravljam gospođu državnu tajnicu Bušić sa suradnicima i naravno našeg veleposlanika Kanade i prijatelja koji radi na promicanju hrvatsko-kanadskih odnosa vrlo, vrlo predano. CETA je sveobuhvatni sporazum o trgovini i ulaganjima kojim se žele ojačati trgovinski, gospodarski odnosi između EU i njezinih država članica i Kanade. To nam je vrlo jasno rekla i državna tajnica. Dakle cilj sporazuma je ostvariti obostranu korist i za EU i za Kanadu. Cilj nije prevariti drugu stranu ili iskamčiti nešto za sebe što, na uštrb druge strane. Cilj je dakle urediti trgovinske investicijske odnose na obostrano zadovoljstvo. Tko bi trebao imati točno koristi od ovog sporazuma? Pa trebali bi imati koristi građani, tvrtke, u Kanadi i EU, uključujući i u Hrvatskoj i države. Kako? Građani tako što bi CETA trebala doprinijeti većoj trgovinskoj razini i jačim investicijskim ciklusima koji bi trebali utjecati na veću proizvodnju a što posljedično znači i otvaranje novih radnih mjesta. Rušenje trgovinskih barijera, smanjivanje carina, uklanjanje ili pojednostavljenje administrativnih postupaka za plasiranje robe, veća ponuda robe i usluge trebala bi dovesti i do pada cijena proizvoda i usluga. CETA-om je dogovoreno ukidanje carina za 97,7% europskih proizvoda i 98,2% kanadskih proizvoda. Ti bi proizvodi trebali pojeftiniti za iznos carine kao i za iznos troškova raznih administrativnih procedura koje će se ukinuti ili pojednostaviti. Povećana trgovinska razmjena uz smanjenje cijena trebalo bi pozitivno djelovati i na povećanje kupovne moći građana i ponudu roba i usluga na tržištu, a danas ta trgovinska razmjena iznosi gotovo 100 milijardi eura. Tvrtke, kako će tvrtke profitirati? Pa tako što će se olakšati njihovo poslovanje i povećati dobit kroz uklanjanje prepreka trgovini te poticanje ulaganja u sigurnijem, jasnijem i modernijem pravnom okviru. Tako što će se ukloniti i pojednostaviti skupi administrativni postupci i zahtjevi s kojima se susreću izvoznici. Uskladiti će se i tehnički propisi koji se odnose na norme, ispitivanja, certificiranja i akreditacije. Krajnji cilj ovih postupaka je smanjivanje troškova za gospodarstvenike. Obzirom da je dogovoreno ukidanje carina za 98% kanadskih proizvod, tvrtke iz EU uštedjeti će više od 500 milijuna eura godišnje na ime carina za industrijske proizvode koje izvoze u Kanadu. Time će se povećati i konkurentnost tih proizvoda i tih tvrtki na tržištu.

Makroekonomski pokazatelji trebali bi izgledati bolje a državni proračuni biti puniji. Profitirati će tako što će potaknuti konkurentnost tržišta i tvrtki iz EU i Kanade što svaka država naravno želi. Potaknuti će se i novi investicijski ciklusi, znamo da je to prioritet i naše Vlade. Ojačati će ukupne ekonomske i političke veze između dva važna transatlantska partnera EU i Kanade. EU već ima 40—ak trgovinskih ugovora sa drugim državama a trenutno pregovara sa njih još 20-ak, uključujući sa Japanom, Vijetnamom, Malezijom, Indijom, Tajlandom, zemljama Mercosura i arapskim zemljama. U pripremi su pregovori sa još 40-ak drugih država, uskoro se očekuje sklapanje ovakvih sporazuma sa 120 zemalja što će činiti 66% ukupne trgovine EU sa trećim državama. Sve su to trgovinski ugovori nove generacije. Niti jedan od ovih ugovora nije proizveo kontraverze u javnosti kao oni s najvećim europskim gospodarskim i političkim partnerima SAD i Kanadom. No, potrebno je naglasiti da su europski pregovarači dobili jasne i striktne upute da rješenje CETA-e ne smiju ići ispod standarda europske pravne stečevine. Posebice u području prava radnika, okoliša, sigurnosti hrane i zaštite javnog interesa kod rješavanja investicijskih sporova. Na državama članicama je da prate i prosude jesu li rješenja koja sadrži ovaj sporazum stvarno takva. Kroz cijeli proces pregovora europske pregovarače nadgledale su i kontrolirale Vlade država članica pa i hrvatska Vlada a budući da se radi o mješovitom sporazumu CET-au trebaju ratificirati i sve države članice, ukupno 43 nacionalna i regionalna parlamenta. I to je prilika da svi parlamenti utvrde jesu li se europski pregovarači držali svojih uputa, odnosno jesu li rješenja CETA-e sukladna europskim standardima i korisna za europske građane. Hrvatski sabor je taj proces započeo danas. A cijeli je pregovarački proces opterećen mnogim strahovima, neutemeljenim prigovorima i zabludama. Tako se npr. kritiziralo da će od CETA-e koristi imati samo velike korporacije. Cilj je CETA-e smanjiti ili ukloniti administrativne prepreke trgovini, olakšati izvoz, uskladi tehničke standarde, olakšati poslovanje na tržištu Kanade. Velike europske korporacije već imaju svoja predstavništva u Kanadi kao i kanadske u EU. Malim i srednjim poduzetnicima ta su tržišta često nedostupna zbog kompliciranih i skupih procedura i propisa. Njima CETA treba olakšati profitabilnije i jednostavnije, osigurati profitabilnije i lakše poslovanje. Kritizirao sam mehanizam rješavanja sporova između država i korporacija zbog mogućnosti da korporacije iskoriste odredbe o zaštiti ulaganja da bi državne zakone učinile nevažećima. Svrha ispregovaranih odredbi je zaštiti investitore od diskriminacije te nepravednog i proizvoljnog postupanja država. Ali isto tako i istovremeno osigurati državama slobodu donošenja zakona i propisa u javnom interesu. Dakle ovim sporazumom prekida se tradicionalni pristup zaštiti ulaganja i rješavanja ulagačkih sporova koji su danas propisani bilateralnim sporazumom. Pa tako i u onim koje je Hrvatska '97. godine zaključila sa Kanadom. Time će se postojeći sustav rješavanja investicijskih sporova zamijeniti neovisnim sustavom sudova za ulaganja sastavljenim od stalnog suda i žalbenog suda u okviru kojeg će se voditi postupci rješavanja sporova na transparentan i nepristran način. Novim sustavom rješavanja sporova otklanjaju se značajne zapreke dosadašnjeg sustava. Tako npr. je izričito regulirano pravo na zakonsko reguliranje kojim se jasno daje do znanja da države mogu izmijeniti postojeće ili donositi nove zakone radi zaštite svojih legitimni ciljeva od javnog interesa. Uspostavljen je i žalbeni mehanizam, kojim se pridonosi ujednačavanju arbitražne prakse i veće pravne sigurnosti. Uvedeni su najviši standardi transparentnosti a od arbitara se zahtijeva nepristranost, visoka stručnost i poštivanje kodeksa ponašanja. Kritiziralo se također da će CETA omogućiti uvoz GMO hrane na EU tržište. Europski pregovarači nisu imali takve ovlasti. Svaka država članica će i dalje moći ograničavati uvoz GMO hrane. CETA-om će se očuvati pravo EU na primjenu vlastitih standarda na robu i usluge koje se prodaju u Europi. Prehrambeni proizvodi koji se uvoze iz Kanade moraju odgovarati svim pravilima EU-a koje donose zakonodavci u državama članicama EU-a. EU će moći ako želi, donositi strože standarde u području sigurnosti proizvoda ili hrane. U pogledu prava radnika, sporazumom su propisane obveze EU i Kanade da poboljšaju svoje zakone i politike s ciljem pružanja visoke razine zaštite rada. Oni ne smiju ublažiti radna prava u EU-u, i njezinim članicama i Kanadi kako bi se potakla trgovina ili privukla ulaganja. Sporazumom se ne mijenjaju prava radina na pregovaranje, zaključivanje i provođenje kolektivnih sporazuma te kolektivnog djelovanja. Eu će moći ako želi, uvesti strože standarde u području zaštite radnika, a strane su se obvezale na transparentan mehanizam rješavanja sporova povezani s trgovinom u području rada. U dijelu zaštite okoliša primijenit će se multilateralni sporazumi, kao što je Pariški sporazum o klimatskim promjenama a promicati će se i održiva upotreba prirodnih resursa. Važno je naglasiti da će EU moći ako želi i ovdje donositi strože standarde u području zaštite okoliša. A dogovorena je i primjena transparentnog mehanizma rješavanja sporova povezanih s trgovinom u području zaštite okoliša. Zadržat će se mogućnost primjene kriterija zaštite okoliša u javnoj nabavi. Što CETA donosi za RH? Prvo pitanje kluba SDP-a je je li Vlada napravila studiju ili procjenu utjecaja CETA-e na hrvatsko gospodarstvo? Znamo da CETA nosi neke pozitivne učinke, npr. CETA-om će se ukinuti carine na industrijske proizvode. Usklađivanje certifikata na industrijske proizvode koje RH najviše izvozi, poduzetnici više neće morati prilikom izvoza u Kanadu ponovno tražiti izradu istih certifikata. Što poskupljuje proizvod jer isti postupak plaćaju i u Hrvatskoj i u Kanadi. Kanada će ukinuti carine na 90% proizvoda u poljoprivredi stupanjem sporazuma na snagu, a obje strane će u potpunosti ukinute carine na proizvode ribarstva. No kakav će učinak CETA imati na hrvatski izvoz? Očekuje li se njegovo povećanje obzirom da će carine biti ukinute a procedure pojednostavljene primjenom sporazuma? Izvoz hrvatskih poljoprivrednih proizvoda u Kanadu iznosi je 4 milijuna eura. Postoji bojazan da se hrvatski poljoprivredni prehrambeni sektor koji je proizvodnim obujmom malen i nekonkurentan jeftinoj industrijskoj proizvodnji iz Kanade, doživjet financijski krah te će dovesti do propasti mnogih hrvatskih poljoprivrednika i prerađivača hrane. Kao posredno ranjivom ističu se proizvodnja mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda. Molim predstavnika Vlade na nam odgovori koliko je ovaj strah utemeljen. Također molim da Vlada odgovori na pitanje koji su izgledi da se hrvatski izvoz u EU-u koje je naše glavno tržište, smanji iz razloga što će naši izvoznici orijentirani na tržište EU-a, dobiti izuzetno jaku konkurenciju iz Kanade? Molim i odgovor na pitanje hoće li utjecaj CETA-e na hrvatsko gospodarstvo rezultirati smanjenom konkurentnošću naših tvrtki zbog povećanja uvoza i mogućeg slabljenja ključnih industrijskih sektora kao što je poljoprivreda i prehrambena industrija? Na ova pitanja Vlada mora odgovoriti prije ratificiranja CETA-e u Saboru. Vlada na njih može odgovoriti danas u raspravi ili može dostaviti Saboru studiju utjecaja učinka CETA-e na hrvatsko gospodarstvo, a što bi značilo potvrđivanje sporazuma nakon drugog čitanja. U području usluga sporazumom se određuje da svaka država članica određuje vrstu usluga koje će otvoriti stranim opskrbljivačima. Sporazum ne sprečava Vlade ugovornih strana pa i Hrvatske da same reguliraju pružanje takvih usluga u javnom interesu. Nadalje, sporazumu se neće zahtijevati privatizacije bilo koje usluge niti će se Vlade spriječiti u proširenju opsega usluga koje pružaju javnosti. Sporazumom se neće spriječiti Vlade u pružanju javnih usluga koje su prethodno pružali privatni pružatelju usluga ili povratak usluga koje je Vlada odlučila privatizirati i to pod Vladinu javnu kontrolu. Vrlo važno za istaknuti. Također sporazumom se ne podrazumijeva da sklapanje ugovora za javne usluge s privatnim pružateljem ta usluga nepovratno pripada komercijalnom sektoru. Zadržat će se pravo EU i država članica u očuvanju javnih usluga te će Europljani i hrvatski građani i dalje sami odlučivati o zdravstvenoj skrbi, obrazovanju i vodoopskrbi npr. Što je dobro i što sigurno pozdravljamo. Zaključno, molim Vladu da odgovori na pitanje koje je postavio klub SDP-a kako bismo mogli donijeti informiranu odluku te podržati ratifikaciju ovog sporazuma. Zahvaljujem kolegi Klisoviću. Imamo četiri replike, a nakon toga će u ime predlagatelja državna tajnica Bušić, dakle krećemo sa prvom replikom, uvaženi kolega Škibola. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Gospodine Klisović, evo iz vašeg ovog izlaganja vidim da se stav HDZ-a i SDP-a po pitanju ovog trgovinskog sporazuma ne razlikuje, a zašto me to fascinira? Fascinira me zato što klub zastupnika socijalista i demokrata u Europskom parlamentu, austrijski socijalni demokrati, eurozastupnici većina su bili protiv sporazumima CETA-a. Belgijski većina su bili protiv sporazuma CETA-e. Francuski većina su bili protiv sporazuma CETA-e. Češki, irski, latvijski, poljski i slovenski znači to su sve vaše kolege iz EU iz vašeg kluba socijaldemokrata koji su bili protiv sporazuma CETA-e. S druge strane iz Hrvatske i Biljana Borzan i Tonino Picula bili su za sporazum CETA. Pa me zanima da li to vaše podržavanje tih neoliberalnih sporazuma koji ograničavaju zapravo radnička prava i smanjuju radnička prava jest uzrok nevjerojatnog političkog pada SDP-a? Drugo pitanje za vas. Po pitanju arbitražnih sudova. Znači tu piše da čak i u slučaju kada arbitražni sudovi odbace zahtjev investitora kao neosnovan ili odluče da nisu nadležni u dotičnom sporu mogu narediti podjelu sudskih troškova koji se često penju do milijunskih iznosa između ulagača i države. Znači, kad korporacija tuži državu bez obzira što ICS sustav odbije to opet će se morati plaćati sudski troškovi od strane države. Hvala gospodine predsjedniče Sabora. Prvo gospodine Škibola očigledno me niste dobro slušali kad sam govorio o zaštiti prava radnika i kako su ona sadržana u ovom Sporazumu, odnosno koje su upute dobili europski pregovarači kada su pregovarali. Nema sniženja standarda koje imamo u EU pa i u Hrvatskoj, nema. Pregovarači su dobili izričitu zabranu, a na vladama je bilo da tijekom procesa prate da li poštuju tu zabranu, a na nama u parlamentima, pa i u hrvatskom Parlamentu je da potvrdimo da li ta zabrana je poštovana ili nije. SDP je stranka koja je vođena prvenstveno pokušajem da doprinese boljitku hrvatskog društva i hrvatskih građana. Sve naše politike formuliramo iz te perspektive, pa i našu politiku prema CETA-i. Načelno smatramo da je CETA dobra za RH i u tom kontekstu smo donosili našu poziciju, a ne vodimo se samo i isključivo onime što misle drugi, makar ti drugi bili dio naše političke obitelji. Naš zadatak je doprinijeti boljitku građana ove zemlje. Što se tiče investicijskih sporova ovo što imamo u CETA-i to je je jedan potpuno novi sustav rješavanja investicijskih sporova koji će zamijeniti onaj tradicionalni stari koji je bi puno nepovoljniji za države kao što je Hrvatska, dakle za manje države. Troškovi koji nastaju u određenom postupku rješavanja sporova, arbitražnom postupku recimo, naravno da netko treba pokriti. Ali ne pokreću samo korporacije sporove protiv države. I države pokreću protiv korporacija. I naravno da će onda Arbitražni sud odlučiti kako se oni podnose posebice ako nije prethodno utvrđeno koji je način pokrivanja tih troškova. I to je skup biznis, to svi mi znamo. Ali državne interese treba znati zaštititi i ne bojat se troškova koji će nastati ako će korist od odluke Arbitražnog suda biti veća nego troškovi. Pa i vi i ja ako idemo na neki sud moramo platiti našeg odvjetnika [[Upadica predsjednik: Hvala.]] ali korist nam je veća nego da ne idemo. Uvaženi kolega Klisović, mi se ponekad ne slažemo ali u ovom slučaju se slažemo. Ja nisam mogao to reći jer sam sjedio tamo, ali sad moramo reći da se apsolutno sa vama slažem. Vi ste međutim postavili nekoliko važnih pitanja pod kraj na koji sam uvjeren da ćete dobiti odgovor od Vlade. Na neka možda mogu i ja odgovoriti. Jedno od važnih pitanja koje je i ranije bilo postavljeno i uvijek se spominje je pitanje neće li to ugroziti naš izvoz poljoprivrednih proizvoda. Pa budimo realni. Naš izvoz poljoprivrednih proizvoda je gotovo nikakav u ovom času u Kanadi. To je 4 milijuna. To je praktički ništa. Budimo realni, na žalost ja bih volio da se to poveća i ja vjerujem upravo da će se zbog ovog sporazuma to i povećati naravno u određenim nišama. Mi u ovom času, spominjala se Slavonija, u ovom času glavni naš izvozni proizvod koji ima komparativno ogromne prednosti u jednu šumovitu Kanadu je zapravo hrvatski hrast koji je vrlo kvalitetan i koji se izvozi. A s druge strane će taj sporazum olakšati investicije, jer sve one prepreke će nestati koje su do sada postojale, a već sada sa kanadske strane mi imamo, evo baš u Slavoniji preko 50 milijuna kuna investicija sad vrlo svježe. Reiner. Ja bih volio naravno da to i Vlada potvrdi. Ja se slažem da ovaj sporazum daje perspektivu boljeg izlaza naših poljoprivrednih proizvoda u Kanadu i ima interesenata među našim tvrtkama za taj povećani izvoz. No ono što sam ja kao čitanje postavio je nešto drugo, pitanje kako će utjecati na izvoz pa i poljoprivrednih proizvoda hrvatskih na europsko tržište ovaj sporazum, jer će kanadski proizvodi također dolaziti na to isto tržište koje gađaju i naše tvrtke – tržište Njemačke, Austrije, Italije i da li će time naši dobiti veću konkurenciju i da li će oslabiti zbog toga naš izvoz. Ja se nada da neće, ali to je jedna važna stvar koju mi kada donosimo odluku o ovom Sporazumu moramo znati kao i naši građani, a mislim da bi trebalo u kontekstu tom kontaktirati izvoznike, jer oni vjerojatno najbolje mogu procijeniti kako će ovaj sporazum djelovati na njih same bilo da se ide preko Hrvatske udruge poslodavaca, hrvatskih izvoznika ili Gospodarske komore kao strukovnih organizacija koje objedinjuju izvoznike pa i na kanadsko tržište, ali na europsko prije svega. Što se tiče jučerašnje rasprave ja vjerujem gospodine Reiner da se vi jako slažete sa mnom da su vrijednosti antifašizma ugrađene u Ustav Hrvatske. Pa to vam je jedino važno, sa svakom riječju se ne morate slagati naravno. Hvala lijepo. Mi ćemo sigurno vrijednosti antifašizma ugraditi i u CETA-u kako se stvari razvijaju. Hvala gospodine predsjedniče. Gospodine Klisović, vi ste nabrojili sve prednosti koje prije i državna tajnica bila spomenula o ovom sporazumu, naravno otvorili ste i nekoliko legitimnih pitanja, na što ćete dobiti odgovor. Ja bi želio samo nadopuniti, u vašoj raspravi jedan aspekt, a to je da kada se EU i Kanada, jedna vrlo razvijena zemlja i najmoćniji gospodarski blok na svijetu dogovore, ne samo oko ukidanja carina, nego ono što je najvažnije, oko standarda. Oni postavljaju onda i te standarde, ili promiču te standarde koji mogu postati kasnije i univerzalni i mislim da je to pogotovo važno istaknuti, jer to su standardi u vanjskoj trgovini koji će upravo zaštiti i radnike i radnička prava i ekologiju na jednoj razini koja možda i nije u drugim zemljama svijeta i mislim da taj aspekt se mora ovdje naglasiti, kao što se mora naglasiti da je upravo ovakav tip sporazum važan za male i srednje. Pogotovo za male i srednje, jer veliki uvijek mogu se priuštiti da mogu ispuniti te standarde, da mogu imati 2 linije proizvodnje, da mogu ispuniti europske i sjevernoameričke ili u ovom slučaju kanadske standarde. Međutim, male i srednje to jako puno košta i onda gube konkurentnost, kada se usklađuju ti standardi, upravo pomažemo male i srednje, a ti su oni koje stvaraju radna mjesta.

Dakle, da sporazum između velikih trgovinskih blokova kao što je EU i Kanada ili EU i SAD, gdje se standardi trgovine, uključujući prava radnika, okoliša, sigurnosti hrane, dižu na jednu višu razinu. Naravno da imaju, ne samo utjecaj, na tržište tih zemalja, nego čak i puno širih, globalni utjecaj. Jer kada će neke afričke, jer ja sam spomenuo masu azijskih, arapskih i latinoameričkih država, željeti izvoziti i na europske tržište, oni će znati koje standarde moraju zadovoljiti. A Europa pregovara i sa njima, samo što to nekako nije u fokusu javnosti i nevjerojatno je da je u fokusu javnosti na jedan negativni način, upravo su ovi pregovori sa najvećim partnerima EU, što su SAD i Kanada.

Iduća replika, uvaženi kolega Žagar. Hvala predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega Klisović, dakle prije svega hvala vam isto što ste spomenuli poljoprivredu, dakle, posebnu proizvodnju mesa i mlijeka, kada ste rekli da RH, bi trebala izraditi studije utjecaja na njeno gospodarstvo, s tim se potpuno slažem, nešto o sportu. Dobro je da hrvatski predstavnik igra u nogometu recimo u Ligi prvaka, do sada je to bio Dinamo, sada će biti Rijeka, prihvaća ista pravila, ne bilo pametno reći mi ne želimo sudjelovati u Ligi prvaka, jer nismo spremani, ali naravno naša odgovornost je da se pripremi za utakmicu gdje se želimo natjecati. Slažem se i s kolegom Rainerom kada on kaže, kada spominje slavonski hrast koji je izvozni proizvod, to je sigurno dobro, posebno tu imaju uspjeha oni drvoprerađivači koji imaju vlastitu šumu. To je malo opasnije za RH, jer sad je u fazi u vračanja puno šumskih površina koje su bile u vlasništvu RH. A ono što je bilo dobro, kada govorimo o toj strategiji i onome što se pripremamo, trebalo bi, ne bi trebalo piliti hrast pa ga izvoziti, treba biti nekakav proizvod više dodatne vrijednost zapravo. Nije dovoljno ući u ovakav, potpisati ratificirani sporazum i onda kako nam bude, dakle trebamo se zato pripremati, ako se već nismo pripremali vremena će biti sve manje. A kada govorite o investicijama, ne znam, ja sam nešto čitao o ovoj deklaraciji iz Barcelone gdje su na jedno 2000 gradova manjih i većih potpisali taj sporazum, gdje se žele ograditi od CETA-e i drugih ovih sporazuma.

Konkurentnost hrvatske tvrtke jedan je od ključnih elemenata kvalitetnog nastupa na međunarodnim tržištima i korištenja svih prednosti trgovinskih ugovora koje EU ili Hrvatska imaju, uključujući ovaj CETA koji ćemo nadam se ratificirati. No naravno to je i pitanje ukupne gospodarske politike ove zemlje, koju definira Vlade i koja se pretoče nakon toga u nadležne zakone koje donosi Sabor, jer to je jedno stvarno šire pitanje, ja se slažem i s vama da izvoz sirovina nije najbolje rješenje, izvoz gotovih proizvoda, visoko finaliziranih tehnoloških proizvoda, to je ono što Hrvatska, ne hrvatski hrast izvoziti, nego kvalitetan hrvatski namještaj, a znamo da su se hrvatski dizajneri namještaja već nametnuli u Europi. To je ono što i Vlada kroz ekonomsku politiku svakako treba poticati. I mi u Saboru moramo kada dolaze zakoni iz tog područja, jednostavno kroz tu prizmu gledati kako poduprijeti hrvatski izvoz. Jer bez podrške naših poduzetnika na međunarodnom tržištu, bez kvalitetne gospodarske politike u zemlji, koja je temelj njihove konkurentnosti, da ih se porezno rastereti, da im se omogući veće financiranje dobiti u istraživanje i razvoj, u svoje kadrove, koji će biti nositelji onda gospodarskih aktivnosti izvoza. Izvoz koji je btw usput rečeno, koji je motor najveći oporavka gospodarstva ove zemlje iz vrlo jednostavnih razloga. Hrvatska je malo tržište, naša proizvodnja ima veći kapacitet nego što je kupovna moć naših građana, nažalost tako je ali može izvoziti kao i druge europske države, ali da bi izvozili morate biti konkurentni. Ako uspijete izvest svoju robu i naplatit ju, imate mogućnost povećati proizvodnju. Povećana proizvodnja znači i povećana radna mjesta, veća zarada, više poreza, veći proračun RH. I zadnja replika uvaženi kolega Ivan Domagoj Milošević. Hvala predsjedniče. Kolega Klisović lijepo ste govorili i uglavnom se slažemo, ali postavili ste i dosta pitanja i to legitimnih pitanja prema Vladi RH. Ja se samo nadam s obzirom da od sedam godina koliko se pregovaralo o ovom sporazumu od toga ste vi četiri bili u samom vrhu državne vlasti. Mislim da ste nekoliko godina bili i na ovom mjestu upravo na kojem je gospođa Bušić da vi znate te odgovore, pretpostavljam zapravo da ih znate pa da je to bilo više ovako retorički ili za javnost.

Pa to tako jednostavno ne ide, dakle naša konkurentnost naših tvrtki prije svega ovisi o nama samima, prije svega. Znamo koliko je ona danas, znamo kako je danas, znamo što treba činiti da bi ona bila bolja.

Gospodine Milošević u pravu ste i SDP-ova vlada je vodila državu u trenucima kada se pregovaralo o CETA-i i ja sam bio naravno i osobno u to uključen jer trgovinski pregovori jesu dio vanjske politike. No priznat ćete također gospodarstvenik ste, pratite kako funkcioniraju stvari u gospodarstvu da su tržišta ustvari dinamična i da se stvari na tržištima mijenjaju. Ovo što sam ja iznio kao pitanja Vladi su stvari koje smo mi detektirali tada u vladi kao potencijalni rizici za hrvatsko gospodarstvo i pratili smo te stvari i pratili smo njihov utjecaj, komunicirali smo sa hrvatskim gospodarstvenicima posebno kroz format gospodarske diplomacije kako bi i od njih čuli, ljudi koji izvoze na ta tržišta kako doživljavaju ova rješenja koja se nude CETA-om. Kada smo mi bili vlada i kada smo razgovarali s njima oni su u načelu bili zadovoljni s njima s tim rješenjima i nisu vidjeli većih problema, što ne znači da možda danas ne vide većih problema. I zbog toga, zbog promjene u okruženju, promjene na tržištima ja sam postavio ta pitanja i njih treba non-stop pratiti. Osim toga dobro je to iskomunicirati javnosti jel unutar civilnog društva se konstruiraju argumenti koji nisu već točni i utemeljeni, ali treba ih onda dekonstruirati i u utemeljenim argumentima pobiti. U protivnom ostaje uvijek neki crv sumnje da Hrvatska i hrvatske vlade rade po diktatu nekih velikih korporacija, što i vi i ja znamo da nije istina. Zahvaljujem. I sada će u ime predlagatelja državna tajnica Zdravka Bušić uzeti riječ. Izvolite. Bilo je jako puno pitanja i ja ću nastojati poštovati, u pet minuta nije lagano sve to odgovoriti, ali naravno uvažavajući sve ono što ste vi kazali evo ja sada želim zahvaliti svima vama i reći da je bilo najprije na replike.

Ali dobro, uvažavam. Ja bih željela ovdje istaknuti sljedeće i molim vas i moram konstatirati danas pred vama da je CETA nama prilika, a na nama je hoćemo li ostvariti tu priliku ili ne. Hrvatska se mora i to mi svi znamo mora prilagoditi otvorenom tržištu.

Izvoznici recimo u Hrvatskoj su radili svoju sektorsku analizu i ta analiza se pokazala pozitivnom.

A gospodinu Žagaru, evo recimo kada bi jedna tvrtka danas odnosno sutra kada se ovaj sporazum realizira, sada kako stvari stoje oni bi trebali svoje urede otvarati u Kanadi, a to kasnije odnosno kada se realizira ovaj sporazum neće biti potrebno. I ovih trenutno 136 tvrtki koje izvoze danas u Kanadu, oni su prije svi morali otvarati svoje urede u Kanadi i sve ono naravno, vi znate što ide sa time. A danas, odnosno od sutra kada se to bude primjenjivalo oni će to moći iz Hrvatske. Ovdje je bilo jako puno govora i naravno ja ne želim polemizirati ovdje o GMO-u. Molim vas, ja želim samo naglasiti da EU strogo, strogo zabranjuje GMO. I nije ovo bio dio pregovora, GMO nije bio. Znači, evo ja mislim da je dovoljno ovdje naglašeno to pa mislim da ste i vi gospodine zastupniče Klisoviću o tome isto rekli. Evo to bi bilo nekako da ne bi prešla svoju granicu od 5 minuta. Znači, a što se tiče onih koji se boje da će sada previše kanadskih proizvoda biti na hrvatskom tržištu Kanada stvarno ima svoje kvote. I to također sve stoji u vašim dostavljenim materijalima. I ja ću pozorno slušati sve vaše intervencije, odnosno sve vaše ono što ćete imati reći u izravnom izlaganju i zastupnika kao i na kraju eventualno klubova, nastojati ću naravno u najboljoj mogućnosti odgovoriti. Ako, gledajte što se tiče same analize jedna Dobro, evo hvala vam lijepa. Hvala. Molim. Imamo 4 replike. Prvi je uvaženi kolega Škibola. Hvala poštovani predsjedniče Sabora. Prenijeli ste krivu informaciju, nije da se prosvjeduje samo protiv Sporazuma TTIP-a, prosvjeduje se protiv i Sporazuma CETA-e i Sporazuma TISA itd. Znači i nije stvar samo da se prosvjeduje, nego preko 3,5 milijuna građana EU potpisalo peticiju protiv tih sporazuma a u Europskom parlamentu preko jedne trećine zastupnika Europskog parlamenta je glasalo protiv sporazuma CETA-e. Htio bih da komentirate situaciju u Belgiji, parafraziram, osim toga u sklopu dogovora između Valonske regije i Belgijske federalne vlade kojom je osigurana podrška Belgije u Vijeću EU, Federalna se vlada obvezala uputiti zahtjev Europskom sudu pravde da ocijeni usklađenost ICS sustava s europskim zakonodavstvom. Možete reći u kojoj je to fazi sada?

Ovo što ste spomenuli to nije učinjeno, ne. Evo samo mogu to sada odgovoriti, na to pitanje izravno jer znam. Druga replika je uvaženi kolega Bulj.

I ovdje je bilo potrebno drugo čitanje, naravno i procjena svih postupaka da li su štetni za hrvatsko gospodarstvo ili nisu štetni. Međutim, učinci, građani moraju, poduzetnici, poljoprivrednici moraju znati točne učinke svih ovih postupaka koji slijede. Mi ovdje apsolutno ništa ne znamo. Jeste li vi sigurni u svih ovih 2000 članaka koji su ovdje da će štiti gospodarstvo, poljoprivredu i sve što je potrebno i ulaganje u Hrvatsku ili će biti na strani Kanade ili europskih drugih većih država? Brojne smo mi ovakve imali slučajeve gdje je Hrvatska izgubila i rasprave i gdje je Hrvatska izgubila dio svoga suvereniteta zbog toga što nije bilo drugog čitanja, što nije bilo javnih rasprava, što smo žurili. I danas imamo problem i sa Savurdijom i u drugim segmentima imamo problem sa isključivim gospodarskim pojasom također gdje nanosimo velike štete zbog prirodnih resursa i potencijala gospodarskih u Jadranu. Prema tome ovdje treba biti drugo čitanje, da vidimo točno što uzrokuju ovi svi postupci koji su propisani u ovom prijedlogu sporazuma. Hvala lijepa.

I hvala državnoj tajnici na odgovorima. Ako bih mogao samo predložiti da ove sektorske analize koje su napravljene i koje ste spomenuli učinite nekako dostupne ili u integralnom tekstu ili glavne naglaske zastupnicima. Bilo da to bude da nam pošaljete, bilo da to se stavi na web side ministarstva, na bilo koji način, samo nas obavijestite gdje možemo naći jer mislim da oni pružaju dovoljno osnova i dovoljno odgovora na sva pitanja koja smo danas u raspravi postavili. I zadnja replika, uvaženi kolega Čuraj. Izvolite. Zahvaljujem predsjedniče. Štovana tajnice, u ovom zadnjem izlaganju spomenuli ste dvije stvari, samo kratko ću prvo što se tiče izvoza spomenuli ste 110, 136 tvrtki i ranije ste govorili da imamo pozitivnu izlaznu bilancu, dakle praktički 75% od te bilance mi izvozimo a ne uvozimo. Ono što bih samo htio nadodati da kada se ukinu carine otprilike 400 milijuna eura će se na robu podrijetlom iz EU-a, kasnije do konca će to biti 500 milijuna eura carine manje. Međutim, u vašoj replici, odnosno odgovoru na repliku spomenuli ste i GMO, međutim tu je i jasno i stavljeno da uz veći izbor za potrošače iz EU mi zadržavamo sve i držimo se svih europskih standarda. Dakle što se tiče GMO-a i ne samo GMO-a nego je posebno navedena i zabrana govedine tretirane hormonima tu nemamo brige, dakako uvijek znali smo da u skladu sa pravnom stečevinom, europskom pravnom stečevinom Hrvatska uvijek može i mora brinuti na kvaliteti i sigurnosti poljoprivrednih proizvoda odnosno proizvoda koji se nalaze na našim policama i uvijek tu može reagirati. Zahvaljujem. Prelazimo na raspravu Kluba zastupnika Živog zida i SNAGA-e, uvaženi kolega Pernar.

Uvažene dame i gospodo, pa baš sam gledao neke statistike o veličine prosječne farme u Hrvatskoj i veličini prosječne farme u Kanadi. Vjerovali ili ne, prosječna farma u Kanadi ima preko 300 hektara, a u Hrvatskoj 2,4, tako nešto, što će reći da je cijena konačnog proizvoda na hrvatskim farmama veće nego što je prosječna cijena poljoprivrednog proizvoda u Kanadi. Nama se ovdje govori da jednom kada se potpiše ovaj sporazum da će nas otvoriti tržište Kanade. Ok, međutim isti ti su nam govorili da kad se uđe u EU, da će nam se otvoriti europsko tržište. Ne znam da li se sjećaju neki od vas, tada se govorilo da ne samo da mi nećemo kao izgubiti svoje, nego ćemo jedanput pola milijarde ljudi ćemo zasuti hrvatskim proizvodima. Međutim, stvarnost je bila surova i pokazala je slijedeće. Nakon ukidanja carinskih prepreka, uvjetima nerealnog tečaja kune gdje su uvozni proizvodi i dodatno pojeftinjeni tečajnom politikom, došlo je do eksplozije uvoza hrane svake vrste. Došlo je do sloma domaće poljoprivredne proizvodnje i u konačnici, ta dva procesa povezana dovela su do toga da se s jedne strane jede uvozna hrana, a s druge strane da se hrvatsko selo napušta i da imamo ubrzani efekt depopulacije. Znači da jednostavno stanovništvo iz određenih dijelova Hrvatske u potpunosti nestaje. Ja ne znam tko će tamo živjeti za 50 godina. To je veliko pitanje koje se nažalost ovdje u Saboru nitko ne pita. Druga stvar je vezana uz kad oni kažu da carina neće biti ukinuta, kaže tajnica. Međutim, u Kanadi kada traže privolu ljudi za taj sporazum im govore da će carine biti ukinute. Imamo situaciju da se ovdje reklamira taj sporazum da se carine neće ukidati na uvoznu hranu, recimo iz Kanade, a u Kanadi kažu poljoprivrednicima glasujte za CETA-u jer ćemo vam ukinuti carine. Istina je, istina je zapravo takva da se carine u suštini neće ukinuti, odnosno neće se ukinuti za 99% stvari. Znači bit će samo par, da tako kažem roba na koje će carine ostati. Ali ono što je još bitno jest, da osim toga što 99% carina nestaje, ukidaju se sve necarinske prepreke. Što znači necarinske prepreke? A to vam u praksi znači, recimo ako je uvoz određenog proizvoda iz Kanade zabranjen, jer recimo neka GMO kultura nije dozvoljena, ta prepreka nestaje. Moram reći da je u EU-u već sad dozvoljen uvoz određenih sorti, GMO soje. Znači GMO nakon ulaska na mala vrata, ulazi i na velika vrata. Druga stvar je ta da se nas uvjerava da je bolje za Hrvatsku da se sporovi sa stranim korporacijama rješavaju na arbitražnim sudovima, a ne recimo pred domaćim pravosuđem. A takav zaključak je sulud, pa mi već sad imamo situacije gdje smo izgubili recimo u slučaju MOL, upravo u arbitražnom postupku. I ne samo to, što je šokantno jest da će država morati platiti trošak arbitražnog odnosno sudskog postupka nad tim međunarodnim korporativnim sudovima čak i u slučaju da dobije spor. Ne znam da li itko od vas za to zna, u Hrvatskoj se puno o tome priča, ja se ne sjećam da je i jedan sudac zbog korupcije išao u zatvor. Međutim, stvar vam je u tome da u tim krugovima korporativnim vam se događa da ljudi iz korporativnom sektora se guraju u državne institucije pa onda iz državnih institucija nazad u korporativni sektor, kao što je recimo bio slučaj sa ministrom Marićem, ministricom Dalić itd. Trik je u tome da velika korporacija će reći sucu gledaj, ako ćeš glasat za nas, u ovom sporu, jednom kad završiš posao suca, mi ćemo te zaposliti na visoko plaćeno mjesto. Ili će ga potkupiti na neki drugi način. A države neće moći utjecat na te korporativne sudove, znači neće moći uopće imenovat, kako bi to rekao, suce. Sad Hrvatska recimo imenuje suce na Vrhovnog sudu, Ustavnom sudu itd. Hrvatska ne može imenovati ljudi u korporativne sudove, pa samo ime korporativni sud podrazumijeva da je to jednostavno sud kojeg stvaraju privatni entiteti da bi zaštitili svoje privatne interese. I znate što je zanimljivo? U slučaju da neka država želi ograničiti profit meke strane korporacije ,e zato postoji korporativni sud, automatizmom u svim slučajevima gdje je država htjela država ograničiti profit iz nekog razloga ako bude tužena, izgubit će spor. To vam je stvarnost. Eto, dame i gospodo, vi ćete opet ponavljati k'o papagaj da je u interesu Hrvatske da se sporovi ne vode pred domaćim sudovima nego u korporativnim sudovima, u slučajevima gdje nas strane korporacije tuže o.k. i pitanje je samo kakve će imati štete država i narod od toga?

Znači, ovo vam je kao da sklapate sporazum sa Amerikom u suštini što se tiče korporacija. Znači, ukidaju se sva ograničenja necarinska. 99% carina se skida, uvode se korporativni sudovi i javnost, odnosno pitajte hrvatskog seljaka kakvu korist će on imati od tog sporazuma. Neće imati nikakve. Znači, država Hrvatska ne dozvoljava proizvodnju kanabisa odnosno marihuane u Hrvatskoj već dozvoljava samo uvoz iz Kanade. Tko je doveo takvu regulativu odnosno podržavao ju? Premijer Tim Orešković koji je došao iz Kanade i koji radi za farmaceutsku industriju. Nitko u tome ne vidi ništa sporno. I ova rasprava će proći, a gospoda većina iz HDZ-a i SDP-a će glasat za nesporno zato jer oni u suštini zastupaju jednu politiku, politiku neoliberalizma, politiku globalizma, politiku NATO-a, politiku EU, politiku korporativnog kapitala itd. a ne interese građana. Ali su na žalost građani ti koji podržavaju te stranke iz raznih razloga, ne shvaćaju da je konačna posljedica podržavanja takve politike njihov nestanak sa ovih prostora. Znači, građani, državljani naše zemlje napuštaju našu zemlju u velikim brojevima, iseljavaju se. Kako će njima CETA pomoći? Nikako, apsolutno nikako. Neće pomoći niti nama koji smo ovdje. Polagano se događa to da državama sve vidljivije vlada kapital, da državama, da su korporacije te zapravo koje utječu na odluke. Ali do sada su korporacije na odluke utjecale indirektno. Znači recimo korporacija vrši pritisak na političare, na nas koji donosimo zakone. Postoje tzv. lobističke grupe, lobiji, razni lobiji. Imate registrirani su po svuda u svijetu. U američkom Kongresu ih ima, ima ih i u Hrvatskoj što javno, što tajno. Ali primjenom CETA-e više korporacije neće morati vršiti pritisak na političare i političke institucije već će imati svoj sud. Znači država Hrvatska se odriče sudbene vlasti. Znači mi smo do sad imali trodiobu vlasti, sad ta sudbena vlast će bit kak' se ono kaže outsoursana. Jednostavno će bit predana u ruke drugih da tako kažem autoriteta čija vlast, odnosno čiji autoritet ne proizlazi iz volje hrvatskih građana već volje korporacija koje stvaraju te sudove. Šokantno je da Peru kada je imao spor na tom korporativnom sudu je dobio spor ali je morao platiti pola troška.

To je tako normalno bilo. Ali za te korporativne sudove to nije normalno. Znači ja tužim gospodina Reinera i on mora platiti pola troška. Pa jel' to vama ljudi normalno? Je li to vama ljudi normalno? Što znači da se zapravo pokušava zapravo poticati korporacije na parničenje s državama, a države na takvim sudovima najčešće gube jer po nepravomoćnoj, tj. po pravomoćnoj presudi u slučaju MOL-a ovo je jako bitan detalj MOL je dao mito da bi došao do INA-e 10 milijuna eura, 10 milijuna eura mita. Znači MOL je bio spreman po pravomoćnoj presudi države naše dati mito da bi došao do nekog kapitala. I onda šta? Zamislite vi dolazite na sud gdje se odlučuje šta će s tim bit koji je korporativni sud, koji nije, znači ne imenuju ga čak ni države. Pa zar vi mislite da firma koja je spremna potkupit političara da ostvari svoje interese da neće bit spreman potkupit korporativni sud. Pa ako ima u tom sudu 5 sudaca, svaka korporacija imenuje drugog i šta? Dogovorite se i idemo dalje, idemo dalje dame i gospodo. Ali na žalost, nije ovdje problem samo korupcije međunarodnih sudova odnosno korporativnog suda niti čak nije problem korupcija pravosuđa.

Savjest im govori jedno, ali im partijska direktiva kaže drugo. Ja sam siguran da kada bi se 50 zastupnika HDZ-a, kad bi im se dali svi argumenti za i protiv, pa sigurno bi po prirodi stvari će ljudi zauzeti različita mišljenja. Ja sam zauzeo recimo mišljenje da sam protiv ovoga prijedloga zakona, odnosno sporazuma. Ali vi ćete vidjeti da će svi HDZ-ovi zastupnici biti za. Recimo Stevo Culej je osobno vjerojatno protiv poreza na nekretnine, ali kada dođe glasanje Stevo glasa za porez na nekretnine. Možda ima među vas, među vama ljudi koji su protiv uvoza masovnog GMO kulture u Hrvatskoj, ali sporazum koji dovodi do masovnog uvoza GMO kultura, vi ćete podržati. Zašto? Zato jer se slažete osobno s tim ili zato jer je tu vaš neki drugi interes. I onda što se događa? Događa se to da je 4 milijuna građana, taoc osobnog interesa 100 saborskih zastupnika, recimo. Ali ne samo to, ne samo to. Na isti način na koji saborski zastupnici donose odluke protivnoj javnom interesu, na isti način i birači kada idu na izbore, biraju protiv javnog interesa. Zašto? Zato jer i birači, koji recimo daju glas za HDZ imaju privatni interes. Isto kao i saborski zastupnici HDZ-a, oni isto imaju neki privatni interes. I vi zapravo imate problem, masovne korupcije u društvu, koje je ušla u sve pore društva, gdje znači nije korupcija jednog pojedinca, ovo je problem korupcije kompletnog društva, i konačna posljedica kompletne korupcije je donešenje zakona koji su protiv interesa zdravlja i protiv ekonomskih interesa naše zemlje. Hvala. Imamo 4 replike.

Prvo ispravak je, govorili ste zapravo da evidentno je da nije bilo izvoza od kad smo ušli u EU, a upravo je suprotno, svaka statistika vam dokazuje, a to je da je prije svega izvoz roba i usluga proteklih godina, Hrvatsku izvukla iz višegodišnje krize i recesije. Privatni sektor, ponajviše srednji i mali poduzetnici, izvoz roba, usluge, turizam, dakle to je to što je nakon što smo ušli u EU, se dogodilo Hrvatskoj. Hvala Bogu. To je dokazivo. A 2 pitanja su za vas sljedeća, prvo pitanje kako to tumačite da mladi obrazovani, talentirani, one koje vi možda najčešće spominjete u ovoj sabornici, odlaze uporno na neoliberalna tržišta poput Irske, Njemačke, sjeverno ili zapadno od Hrvatske, a ne idu u Zimbabve ili Venezuelu ili na Kubu, tražiti bolji život? Odgovor na repliku. Pa gospodine Milošević, evo ja ću vam pročitati jedan članak, članak glasi ovako „Dramatičan poraz uvoza hrane. Sve iz inozemstva od češnjaka, preko mesa do krumpira. Vjerovali ili ne, uvoz se godinama vrtio do dramatičnih 2 milijarde dolara. No Hrvatska je lani uvezla hrane za više od 3 milijarde dolara.“ Govorimo o godini 2014. znači, vi možete reći da je izvoz porastao, možda izvoz je porastao, ali bitan je da li je izvoz porastao za 505 ili 5% Mi vidimo da je uvoz hrane porastao preko 50% od ulaska u EU. A da izvoz je porastao puno manje. Štoviše, zbog sankcije Rusije, smo izgubili rusko tržište. Što se tiče ovoga pitanja gdje vi kažete zašto mladi ljudi odlaze? Odlaze gospodine Milošević zbog politike vas i vaših kolega, zbog politike gdje mladi ljudi ne mogu radi vaše stranke, jer nisu članovi vaše stranke doći do radnog mjesta. Zato odlaze gospodine Milošević. Zato jer ste vi upropastivši hrvatske tvornice, da gospodo vi iz HDZ-a doveli mlade do toga da više tamo gdje su njihovi roditelji radili, oni više ne mogu raditi.

Zato tamo odlaze, a igrom slučaja i biraju između toga hoće li ovdje biti nezaposleni ili tamo raditi. Druga replika, uvaženi kolega Miro Bulj.

Od kada smo u EU, vi ste spomenuli poljoprivredna prazna sela, tko živi u selima, tko priča a živi na selu i ostati će živjeti na selu. I govoriti ću o selu. Međutim, zamislite kakav je to mogućnost da saborski zastupnik opće razgovara o ovome dokumentu, koji je vrlo bitan, dokument, gdje postoje razno razne zamke, kao što je i ulazak u EU, koji je uništio selo, seljaka, poljoprivrednika, gdje naši odlaze. 2130 stranica ovaj sporazum ima, čak i više. Pa evo dosjetili se čak i u pravnim službama Sabora, da samo jedan dan klub, klubu materijal treba, trebaju dva čovjeka nosit, da jedan dan samo može biti u klubu taj materijal, jer veliki su troškovi printanja, toga materijala. Da li je uopće ozbiljno razgovarati na ovaj način, mi kao saborski zastupnici, da uopće ne znamo od predlagatelja učinke ovih propisa, 2500, 3000 stranica materijala. Naravno, učinci su, kada smo ušli u EU, u pregovorima vidljivi, nema sela, nema seljaka, demografska slika je prazna, stočni fond nikada niži, pa jedini interes je bio da mi budemo ovdje njima tržište robe njihovih. Pa mi imamo proizvodnju mlijeka, uopće više nemamo. Slavonija je prazna. To su činjenice.

Pa gospodine Bulj znate o čemu se radi? radi se o manipulaciji statistikom. Mi vidimo da domaća proizvodnja propada, da domaće proizvodne firme stagniraju, da selo nestaje, da uvoz hrane se maltene poduplao, ali znate kada kažu oni ali u Hrvatskoj je porastao izvoz kaže Domagoj Milošević. Odite kaže izvezli smo tisuću auta i banana za 20 milijuna kuna, kaže ovako veli u godini dana izvoz banana skočio je 20 puta, a 6 puta skočila je vrijednost izvezenih automobila iako ne proizvodimo nijedno i drugo. Jednostavno roba koja kroz Hrvatsku ide u tranzitu se računa kao izvoz. Recimo banane i aute znamo da ne proizvodimo, a koliko ima toga što su oni naveli u izvoz, a što nije možda toliko sumnjivo ali isto je samo roba u tranzitu.

Pa koga mi ovdje uvjeravamo u banke i tko uopće u to vjeruje?

Prešli smo i na statistički zavod i na svašta, držimo se malo teme. Dakle … kratka replika samo par stvari na neke iznesene podatke kolege Pernara.

Nije stvar veličine, stvar je što se proizvodi, kako jel sigurno neće se iz Kanade uvoziti pšenica u Hrvatsku, govorimo o poljoprivrednim proizvodima. I to je strategija i mjera naše poljoprivrede da se orijentiramo na ono što možemo konkurentni biti. Nastavno na samo jedan primjer ću vam reći kome će koristiti ovaj sporazum, proizvođaču u Osijeku suhomesnatih proizvoda koji je upravo orijentirao 500 milijuna investiciju za izvoz. Njemu, gotovih proizvoda od polja preko uzgoja svinja do konačnog proizvoda koji će ići van. Njemu će ovo koristiti, njemu to znači stotinama ljudi koji tamo rade i to je način na koji trebamo gledati. Ne trebamo podcjenjivati hrvatsku pamet i hrvatske građane, neće svi propasti. Nekom će se ovdje otvoriti prilika, kada se njima otvorili otvorit će se građanima za nova radna mjesta. Također ste govorili o izvozu, rast izvoza ulaskom u EU prosječno je bio godišnje oko 9%, prošle godine je pao rast uvoza sa 7,5 na 5,5% pao. Također to je prilika za one koji znaju iskoristiti. Što se tiče opet spomenute GMO mislim da sam to već malo prije i rekao, dakle svi proizvodi će morati biti sva roba uvezene iz Kanade morat će bez iznimke biti u skladu sa europskim pravilima i propisima nego samo GMO nego i zabranu govedine tretirane hormonima.

Gospodine good, good, good iz HNS-a znate šta ću ja vama reći, prije vas je na vašem mjestu sjedio jedan patološki lažljivac koji je uvjeravao hrvatsku javnost da će razdjelnici donijeti uštede. Onda se vidjelo da ušteda nema, nakon toga je mjesecima govorio da neće koalirati sa HDZ-om pa je koalirao sa HDZ-om. Ali ja ću vam pročitati jedan podatak, kaže ovako od ulaska u EU uvoz mlijeka porastao 90%, pazite to je članak iz 2014., evo vam još jedan statistički podatak, pazite ovo u pola godine na tržištu pet puta više inozemnih jaja. A zašto je pet puta više inozemnih jaja? Pa logično je da je došlo do sloma domaće proizvodnje. Pa možda je ali vidite ako 90% poraste uvoz mlijeka da je u suštini došlo do sloma mljekarske industrije.

Znači vama se sustavno pokušava ukazat da ova tzv. liberalizacija da ovo ukidanje carina, da tečajna politika koju Hrvatska provodi nije dobro za hrvatsku proizvodnju. Pogledajte recimo jedan drugi primjer, vi govorite rast proizvodnje, pogledajte metaluršku industriju, propala je Željezara TLM je propao, propala je Sisačka željezara. Mi danas više željeza malte ne, ne proizvodimo, uopće ga ne proizvodimo dame i gospodo. Automobile isto ne proizvodimo ni banane.

Hvala lijepa uvaženi potpredsjedniče.

Činjenica je da u 2300 stranica, jeste li sigurni da smo mi otišli s teme?

U Poslovniku članak koji ste spomenuli stoji u poglavlju razlozi za isticanje stegovnih mjera.

Naravno da je nije bilo. Hvala lijepo. Sljedeća je, kolega Križanić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kolega zastupniče, vaša empatija za hrvatsko selo mi je maksimalno prihvatljiva i jako ju podržavam. Međutim, vi i ja znamo da se nalazimo na globalnom svjetskom tržištu i da jedna mala Hrvatska sigurno sama za sebe ne može živjeti. Međutim, ja ću se reflektirati na jednu vašu izjavu gdje ste rekli da se u EU dozvoljava uvoz primjerice soje iz trećih zemalja. Ne da se dozvoljava u EU nego zar vi mislite da onaj brod koji pristane u Kopru sa sojom koji je namijenjen europskom tržištu iz kojega se uvozi u Hrvatsku nije GMO? Je, dragi prijatelju, to je GMO soja koja ulazi u Hrvatsku i koju onda u hranu za životinje ugrađuju naši stočari. S tom GMO sojom naši stočari hrane naše životinje, čast izuzecima. Ima i onih koji hrane sa GMO free sojom ali to treba vrlo jasno deklarirati. Međutim, važnije je reći ovo da se mi kao država a pogotovo mi kao saborski zastupnici trebamo zalagati da se upravo ova soja koja je, upravo ove životinje koje su hranjene GMO free hranom deklariraju na takav način i da naši potrošači znaju točno što jedu. Jer mi sigurno nećemo na globalnom tržištu moći izbjeći to da se na tržište EU, pa tako i na naše tržište pojavi i GMO hrana. Međutim, opet vam govorim jasno sam i jako sam za to da se vrlo jasno razluči šta je to GMO hrana. A da ne govorimo hrani, namirnicama animalnog podrijetla koje dolaze iz južne Amerike, pa ne mislite valjda da te životinje nisu hranjene GMO sojom, a mi tu takvu hranu normalno konzumiramo u RH?

A što se događa? Ova odluka sada otvara put masovnom sijanju ovog proizvoda iduće sezone. Drugim riječima ne samo da su u EU sada da je dozvoljen uvoz GMO soje nego je dozvoljena i sadnja GMO soje i u suštini se ta soja na kraju je, ova sorta je dozvoljena i za ljudsku uporabu. ukidaju sve necarinske prepreke, sada će se moći uvoziti sva GMO hrana dragi gospodine iz Kanade. I meni je drago da su maske konačno pale, da se vidi u ovom Saboru da su HDZ i SDP za GMO kulture, za uvoz GMO hrane iako su cijelo vrijeme godinama mazale oči hrvatskoj javnosti. Pričamo o tome da su ne znam nekakve regije u Hrvatskoj GMO čiste itd., to je sve bio jedan propagandni cirkus i posljedice tog propagandnog cirkusa su stravične, odnosno biti će stravične za zdravlje ljudi. Pogledajte u Americi kako izgleda prosječan Amerikanac, pogledajte kakvo je njegovo zdravlje, koliko on ima kila, od kakvih sve bolesti on boluje i vidjeti ćete zapravo da je ta ishrana koju vam Amerika i taj liberalizam donosi da je katastrofa. Sada ćemo prijeći na sljedeći klub zastupnika a to je onaj Promijenimo Hrvatsku u ime kojega će govoriti uvaženi zastupnik Marin Škibola. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo danas u Hrvatskom parlamentu mi svjedočimo o jednom sumraku demokracije. A zašto je ovo sumrak demokracije? Evo npr. da izbrojim koliko je njih iz SDP-a. Trenutno je iz SDP-a ovdje 4 saborska zastupnika a iz HDZ-a je ajmo reći duplo više. A tema je od povijesnog značaja. Znači zbog ove teme, zbog ove teme prosvjeduje cijela EU. Znači preko 3,5 milijuna potpisa protiv Sporazuma CETA-e. Proces stvaranja međunarodnih ekonomskih integracija potaknut tehnološkim i ekonomskim silama kao i politika liberalizacije u svjetskoj trgovini snažno je obilježila drugu polovicu 20.-og stoljeća i imala je snažan utjecaj na globalni rast trgovine. Ta pojava je postupno preuzela cijelo globalno područje i to sa posebnim intenzitetom u zemljama povezanim geografskom blizinom, povijesnom pozadinom ili političkim čimbenicima koji se očituju u procesu sklapanja trgovinskih sporazuma. Da bi mogli uopće razgovarati o tako jednom bitnom sporazumu kao što je Trgovinski sporazum CETA trebamo biti svjesni da je na progresiju trgovinskih sporazuma utjecala globalizacija. Kritičari globalizacije je definiraju kao sustav dominacije, supranacionalne korporativne trgovine i bankarskim institucija koje ne uzimaju u obzir demokratske procese ili nacionalne Vlade. Radi se o rapidnom poratu prekogranične gospodarske, socijalne, tehnološke razmjene pod kapitalističkim uvjetima, Poznati ekonomist Krugman, je istaknuo da je globalizacija otvaranje nacionalnih tržišta međunarodnoj trgovini. Svake ekonomska integracija je ugovorna veza dviju ili više država o način bržeg razvoja međusobne trgovine i drugi aspekata ekonomske suradnje. Pojam ekonomska integracija postoji predmetom interesa, i šireg ekonomskog izučavanja tek u pedesetim godina 20. stoljeća. Početak izučavanja učinaka ekonomskih integracija vezan je za radove Jacoba Vinera, a kasnije Bela Balazsea. Postoje različite definicije koje objašnjavaju što je to ekonomska integracija, jedno od konkretnih jest da je to ugovor između država o oblicima međusobne ekonomske suradnje s namjerom eliminacija različitih trgovinskih, ekonomskih i političkih barijera, za brži razvoj međusobnog gospodarskog povezivanja. Povezivanje država može biti na regionalnoj osnovi, osnovi vrsta ekonomskih aktivnosti, osnovi vrsta barijera koje se eliminiraju, osnovi tržišnog ili drugog mehanizma funkcioniranja njihovih gospodarstava.

1960. do 1969., 21, od 1970. do 1979. imamo 40 regionalnih trgovinskih sporazuma, od 1990 do 1999. 74, od 2000. 215, od 2010. do 2015. 265, znači vidimo tu uzlaznu tendenciju trgovinskih sporazuma. Sad da se vratimo konkretno na temu regionalnog trgovinskog sporazuma između Kanade i EU-a. Pregovori između EU-a i Kanade o sveobuhvatnom gospodarskom i trgovinskom sporazumu, CETA, započeti su 06. svibnja 2000. godine. Premijer Kanade i predsjednik Europske komisije potpisali su kontraverzni sporazum CETA, 26. rujna 2014. godine. Ekonomske kvantitativne studije pod pokroviteljstvom Europske komisije, koriste isti standard, neoklasičnog modela trgovine, stoga niti nije iznenađujuće kada oni uvijek zagovaraju iste teze kao otvorite granice, liberalizacija trgovine donosi korist svima. Od tada do danas Hrvatska nije napravila nikakvu studiju utjecaja na hrvatsko gospodarstvo, i dok nezavisni znanstvenici ne naprave cost benefit analizu, Hrvatski sabor nikako ne bi trebao ratificirati ovaj trgovinski sporazum, pogotovo kada znamo da je preko 3 i pol milijuna građana EU potpisalo peticiju protiv trgovinskih sporazuma kako CETA tako TTIP. Koliko hrvatska Vlada zapravo smatra ovaj sporazum bitan, pokazali su na taj način što ovdje uopće nije došla ministrica vanjskih i europskih poslova. Došla je državna tajnica, koja evo nažalost, ona ni ne zna da je npr. belgijska pokrajina Valonija blokirala sporazum CETA-e. Dugoročno sporiji rast plaća će prenijeti dodatni udio nacionalnog dohotka od radnika do vlasnika kapitala.

Posljedično, radnici će imati prosječnu godišnju zaradu od 1776 eura u Kanadi, između 316 i 1331 eura u EU-u, ovisno o kojoj se zemlji radi. U nastojanju poticanja izvoza kao zamjene za domaću potražnju ne može se ostvariti održivi rast. Po trenutnim uvjetima štednje visoke nezaposlenosti i niskog rasta, poboljšanje konkurentnosti smanjenja troška rada može samo štetiti gospodarstvu. Mediji i Europska komisija često naglašavaju samo pozitivne strane CETA-e, poput snižavanja carina, otvaranje tržišta usluga, uzajamnosti priznavanja stručnih kvalifikacija itd. Također, jedan od bitnih argumenata zagovornika CETA-e, je povećanje izbora potrošača koji će imati veći izbor proizvoda po nižim cijenama zbog ekonomije obujma. Brza tehnološka i znanstvena progresija u globaliziranom svijetu, ne podrazumijeva blagostanje za većinu društva. I to vidimo danas, vidimo da u EU-u je sve veće raslojavanje između bogatih i siromašnih, vidimo veliku razliku između sjevernih i južnih zemalja EU-a, gdje su južne zemlje EU-a u velikim dugovima, znači one grcaju u dugovima, a tu su Grčka, Hrvatska, Španjolska, Portugal, Irska. Danas u svijetu postoji preko 270 regionalnih trgovinskih sporazuma, ali bez obzira na sve te sporazume, vidi se da kako u EU-u tako i u ostalim dijelovima svijeta, nestaje srednji sloj. Postavljaju se dakle ključna pitanja, poput zašto bez obzira na nikad globaliziraniju, povezaniju međunarodnu ekonomiju i dalje imamo toliko nezaposlenih u EU-u? Jedno od bitnih teza neoliberalizma potpomognutoj različitim trgovinskim sporazumima je fleksibilizacija tržišta rada, deregulacija i liberalizacija. Mnoga mala i srednja poduzeća se zatvaraju u korist naj naprednije mehanizirane i automatizirane proizvodnje. Cjelokupne industrijske grane ostaju neiskorištene, stradavaju gospodarstva cijelih regija a samo dio proizvodnog potencijala svjetskog poljodjelstva se koristi. Trgovinski sporazum CETA funkcionira na načelima, to se u ekonomiji zove ekonomija nasilja velikih korporacija, financijskih konglomerata i drugih moćnih poduzeća na štetu domaćeg proizvođača, malog čovjeka, seljaka koji treba preživjeti od svoga rada. Sporazum CETA je još samo jedan od mnogih integracijskih mehanizama od kojeg mala poduzeća i obrtnici neće imati koristi nego samo štete budući da država tim činom pristaje na uvjete u kojima ne može zaštititi domaćeg proizvođača. Svaki pokušaj državne intervencije naziva se tržišnom diskriminacijom što jedna suverena vlast ne bi trebala pristati na takve uvjete. Postoje mnoge sveučilišne studije na primjer u Kanadi koje kažu da će Kanada izgubiti 23000 radnih mjesta, a EU će izgubiti ukupno 204000 radnih mjesta zbog ovoga sporazuma CETA.

Rezultati istraživanja studije istraživača sa sveučilišta u Kanadi koje je objavio institut Vijeće Kanađana, a vezano uz ratifikaciju ugovora o slobodnoj trgovini između Kanade i EU jesu slabiji gospodarski rast, gubitak radnih mjesta, smanjenje plaće i poreznih prihoda, a tvrde da će sveobuhvatni gospodarski trgovinski sporazum dovesti ne samo do ekonomskih gubitaka već i povećanje nezaposlenosti i nejednakosti. Prema navodima autora studije makroekonomske posljedice planiranog trgovinskog sporazuma između Kanade i EU su značajne. Do 2023. godine kako upozoravaju ugovor CETA dovest će do gubitka oko 230 tisuća radnih mjesta i to uglavnom u EU. Također ističu da su predlagatelji tog ugovora prenaglasili mogućnost većeg gospodarskog rasta zbog povećane trgovine ulaganja naglašavajući da se te projekcije oslanjaju na punu zaposlenost i izostanaka negativnog utjecaja na raspodjelu dohotka pružajući alternativne projekcije napravljene pomoću modela UN global policy model. Autori studije navode da će provođenje ugovora CETA dovesti do većih proračunskih deficita u svakoj članici EU i pada državnih prihoda. Ugovor će također povećati pritisak na plaće u Kanadi i EU što će rezultirati gubitkom prosječnog godišnjeg rasta zarade od 1985 dolara u Kanadi, te između 353 i 1488 dolara u EU ovisno o zemlji u kojoj se navodi studija. Poglavlje 8. dopušta investitorima iz Kanade tužiti EU i njene države članice za štetu i obratno ako novi propisi smanje njihovu dobit i time vrijednost njihove investicije. Niti jedno malo domaće poduzeće ne može iskoristiti ovo pravo. Pravo na reguliranje navedeno u poglavlju 8. i priloženim objašnjenjima ne mijenja ništa u tom smislu. Zahtjevi za naknadom ipak će uslijediti. Ono što se ne spominje u javnosti jest da će 42000 američkih tvrtki također moći podnijeti tužbu putem podružnica u Kanadi. Pravila o regulatornoj suradnji odjelci 25 do 27 savršeno su okruženje za lobiste koji bi mogli utjecati na tekst nacrta zakona EU čak i prije nego dođu do Europskog parlamenta. Nije predviđeno sudjelovanje Europskog parlamenta izabranog predstavničkog tijela građana. Na mnogim mjestima CETA donosi vrlo određene odredbe koje idu daleko iznad klasične trgovinske politike. Ako u budućnosti EU, države članice ili lokalne vlasti žele mijenjati propise koji su definirani u CETA-i onda se federalna Vlada Kanade mora složiti. Na taj način parlamenti gube prostor za manevar, a građani gube svoju sposobnost da promijene politiku putem glasačke kutije. CETA donosi više genetskog inženjeringa u Europu. Kanada je među glavnim izvoznicima GMO-a širom svijeta. Članak 25.2 stavak 2. izričito navodi smanjenje nepovoljnih komercijalnih utjecaja od regulatornih praksi u području biološki projektiranih proizvoda kao cilju sporazuma. To može samo značiti da će EU na kraju morati otvoriti svoje tržište za genetski modificirane proizvode. I na primjer klub Socijaldemokrata uglavnom su bili protiv sporazuma CETA-e, a Socijaldemokratska partija u Hrvatskoj će jednoglasno podržati sporazum CETA-e.

I onda se čude što im popularnost politička pada.

Imamo jednu repliku uvaženog zastupnika Branka Grčića. Hvala gospodine potpredsjedniče Sabora. Kolega Škibola vidim da vas brine taj naš stav SDP-a oko ovog pitanja. Ja bih u kontekstu te priče vaše rekao da li Hrvatska treba biti Hrvatska ili se Hrvatska možda po ovome što ste vi izvukli, dakle samo negativne aspekte jednog ovakvog ugovora trebala bit možda Sjeverna Koreja ili tako nešto. Dakle, otok negdje na nekom bespuću, oceanu i biti izolirana i gledat što može samodostatno raditi. Naravno da to nije rješenje. Prema tome, moramo voditi računa da otvaranje granice i to što vi nazivate isključivo liberalizacijom ima i svoje pozitivne aspekte a to je jedan poticaj, dakle nova prilika. Nažalost, naši odnosi sa Kanadom su na relativnoj niskoj razini vanjsko trgovinske. Oni su praktički zanemarivi, kada gledate u ukupnom kontekstu vanjsko trgovinskih tokova, pa čak ni sa Europom to nije nešto na velikoj razini.

I ja bih postavio pitanje pa koji to političar uopće, ne samo ovi socijaldemokrati koji su u parlamentu EU, bili protiv, nego tko su ovi drugi koji su bili za? Ako su efekti tog ugovora, samo ono što ste vi rekli. Nemoguće je to da je to samo efekt. Razumijete? Prema tome, netko se vjerojatno potrudio izmjeriti te efekte i vidio je da su možda pozitivni efekti s Kanadom regulirani ovakvim ugovorom, ipak jači i veći, nego ovi negativni efekti o kojima vi izolirano poštovani potpredsjedniče Sabora. Evo gospodine Grčiću, vi možete tu priču pričati onima koji su neinformirani, međutim vi ste, u SDP-ovoj Vladi, kao ministar bili jedan od glavnih zagovornika kako liberalizacije, tako deregulacije tako fiskalne konsolidacije, bili ste jedan od glavnih zagovornika restrikcija, povećanja PDV-a, mjera štednje. Znači to je sve vaša politika, dirigirana iz međunarodnog monetarnog fonda gospodine Grčiću, a ja ne želim da je Hrvatska Sjeverna Koreja. Ja želim da j Hrvatska jedna demokratska zemlja u kojoj će se preispitivati ovakvi sporazumi, u kojoj će postojati analize studija, da li je Hrvatska napravila analizu studija sporazum o CETA? Evo pitanje za državnu tajnicu. Da li imate neke kvantitativne podatke ili ste došli ovdje sa propagandom i mislite da ćemo mi slušati ovdje takvu propagandu? Da nema ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Hrvatska javnost, nije uopće informirana. Hrvatska javnost uopće nije informirana o ovom sporazumu. Zastupnici u Europskom parlamentu uopće nisu izvršili svoju glavnu dužnost, a uvlačite nas u ovako neki sporazum. Sada će uvažena državna tajnica Zdravka Bušić uzeti riječ. Izvolite. Zahvaljujem gospodin potpredsjedniče. Ja samo želim odgovoriti uvaženom zastupniku, da što se tiče Valonije i želim to još jedanput pojasniti. Znači što se Belgije tiče, da Valonija je uvjetovala potpisivanje time da traži da Europski sud ocjeni usklađenost ICS-a sa pravom EU. Međutim, poštovani gospodine zastupniče, vi znate da je to prošlo i potpisalo se. Inače ne bismo mi ovdje danas o tome raspravljali. A pogotovo kada znate već da je potpisala i Latvija i Danska, odnosno ratificirale su, kako bi onda one dvije ratificirale? Evo samo ja želim, jer vi ste ovdje mene prozvali, da to nije točno. Međutim, ja vas ljubazno molim da pogledamo malo bolje, što je Valonija uvjetovala i kako na koji način je potpisano, odnosno kako je Belgija u ovom slučaju reagirala. Inače ne bismo ovo danas imali, ne bismo. Hvala lijepa. Evo državna tajnice, vi kažete Latvija i Danska su ratificirale. Iz kojeg razloga? Zašto u Europskom parlamentu, niti jedan hrvatski zastupnik nije bio protiv sporazuma CETA-e. Znači samo zastupnici iz Estonije i Hrvatske, svi su bili za sporazum CETA. Npr. ja imam ovdje statistike, ja imam ovdje koliko je glasalo iz drugih parlamenata zastupnika. Npr. euro zastupnici iz Francuske, većina ih je bila protiv sporazuma CETA-e. Euro zastupnici iz Austrije, većina ih je bila protiv sporazuma CETA-e, iz Grče je bilo jednako, iz Irske je većina bila protiv sporazuma CETA-e. Tako da radi se o jednim podacima koju vi niste izložili hrvatskoj javnosti, a gurate nas među prvima da potpisujemo sporazum sa Kanadom.

Izvolite. Poštovani predsjedavajući, državna tajnica sa suradnicima, uvažene kolegice i kolege. 7 godina se pregovaralo ovom sporazumu, i to je prvi takav sporazum između EU i jedne članice G7. Temelj, temeljna ideja ovog sporazuma je da se potiču trgovina i ulaganja, jačaju gospodarski donosi između EU i Kanade i povećava posljedična zaposlenost. Iz svega toga što sam rekao, logično je da se očekuje, korist za sve građane EU, za radnike i potrošače, naravno i za tvrtke. Osim toga, a danas smo relativno malo čuli o ovome što ću sada reći, a mislim da nije ni malo manje važno. Ja čvrsto vjerujem da velika većina hrvatskih građana, naravno i EU, dijele iste temeljne vrijednosti sa Kanadom. Mislim da je to zapravo temelj između onog o čem danas zapravo razgovaramo i odnosi između EU pa i Hrvatske time i Kanade. Ja ću ne dugo nabrojati ipak osnovne elemente CETA-e za one koje mislim da su vrijedni i važni spomena, a neki će nadam se odgovoriti na kritike koje smo danas čuli na CETA-u. Dakle, prvo je smanjivanje carina preko 98% i ukidanje dvostrukog oporezivanja, dokazano potiče ekonomiju i konkurentnost. Europski izvoznici će uštedjeti brojkom 500 milijuna eura godišnje na tim carinama. Neki od tih hvala Bogu izvoznika su i hrvatske tvrtke. Uklanjanje tehničkih prepreka u trgovini, certifikacija, akreditacija ispitivanja. To je potpuno pogrešno i potpuno suprotno od onoga što to jest, dakle upravo suprotno velike korporacije imaju novac, imaju vrijeme, imaju resurse za radit ono što se prije tražilo certificirat, akreditirat godinama. Mali, srednji oni nemaju te resurse i upravo ovo pomaže njima i to će se vrlo brzo vidjeti upravo i iz hrvatskog izvoza prema Kanadi to sam siguran. A kada negdje izvozite inače prirodan tok stvari da najčešće i uvozite. Ništa u životu nije jednosmjerno. Sve što je jednosmjerno kratko traje. Dalje, otvaranje tržišta usluga i poticanje ulaganja EU u potpunosti štiti javne usluge. Dalje, sustav zaštite ulaganja, ovdje je danas već bilo rečeno zadržava se prava nacionalnih vlada na reguliranje u javnom interesu čak i kada takvi propisi nepovoljno utječu na strana ulaganja. Dalo bi se o tome razgovarati ali evo to je činjenica. U sustavu rješavanja sporova između ulagača i država ključnu ulogu imaju nacionalni europski parlament, jamči se pravo na donošenje regulativi što obuhvaća javne sudove, kvalificirane suce, transparentne postupke i žalbene mehanizme. O tom smo čuli danas dosta. Uredu je izražavati sumnju ali ne treba baš obmanjivati javnost. Dalje, otvaranje tržišta javne nabave i zaštita intelektualnog vlasništva, lakše premještanje zaposlenih između EU i Kanade te uzajamno priznavanje kvalifikacija. I na kraju ni najmanje važno, održiv razvoj. Dakle cilj je pridonijeti zaštiti okoliša i radničkih prava. Postoji nešto što se zove Zajednički odbor CETA-e, odlukama tog zajedničkog odbora ne mogu se zaobilaziti ili stavljati van snage zahtjevi europskih osnivačkih ugovora. Neće se promijeniti standardi za sigurnost hrane, naglašavam, neće se promijeniti standardi za sigurnost hrane niti bilo koji drugi propisi EU koje smo i mi prihvatili. Što se naše hrvatske pozicije tiče, dopustite mi to je prije svega danas zapravo tema, ja bih želio naglasiti nekoliko mislim bitnih činjenica. Ako se Kanada koja ima rekla je gospođa Bušić 35 milijuna stanovnika nasuprot 500 milijuna stanovnika minus 65 uskoro milijuna stanovnika Velike Britanije, ali naglašavam i brojke što se tiče GDP-a dakle 1,5 bilijuna dolara nasuprot 17 bilijuna dolara GDP-a EU. Ako se Kanada ne boji konkurencije, ja ne znam zašto bismo se mi bojali. Ušli smo s punom vjerom u EU i proteklih godina kada bismo još bolje upravljali i činili ono što je nužno da hrvatska ekonomija bude konkurentnija i hrvatska poduzeća onda bi rezultati za Hrvatsku i hrvatske građane bili još bolji pa onda i mladi ne bi odlazili van. Dakle ovdje želim ponoviti, a to je dokazano proteklih nekoliko godina i može gospodin Pernar se ismijavati na banane i automobile, ali brojke su neumoljive, malo ih proučite kolega. Dakle hrvatski prije svega srednji i mali poduzetnici su iznijeli na svojim leđima izlazak iz recesije i krize, zapošljavali su usprkos svim preprekama i poteškoćama proteklih godina. Drugo što želim naglasiti, a to je mi smo mala ekonomija i moramo biti otvorena, ako nismo otvorena nemoguće je ostvariti naš ekonomski potencijal. Ja ću najmanje ovdje govoriti danas o hrvatskom turizmu, hvala Bogu da ga imamo, on nas izvlači dobrim dijelom iz vlastitih nesposobnosti i pogrešnih poteza. Međutim ako ćemo zaista ozbiljno razgovarati u sabornici o industriji, o energetici, o transportu i logistici kao posljedica ili prilika s obzirom na naš geostrateški položaj, to je sve moguće ostvariti isključivo u suradnji s međunarodnim partnerima, državama i privatnim tvrtkama. Drugačije to ne ide. Ne možete iskoristiti hrvatski geostrateški potencijal, pruge, željeznice ako to ne radite sa međunarodnim partnerima. Naravno da Hrvatska država treba birati koji će to biti partneri i naravno da smo odabrali svojim prisustvovanjem odnosno sudjelovanjem u NATO savezu i EU. I treće, kanadski Hrvati. Kanadski Hrvati, ali ne samo kanadski Hrvati, ne znamo brojku, govori se o nekoliko milijuna, danas predstavljaju najveći potencijal u srednjem roku koji Hrvatska ima. Ne samo gospodarski, ne samo u smjeru izvoza ili uvoza, suradnje i investicija, ako hoćete i demografski, a posljedice toga su nove vještine i znanja koje ti kanadski Hrvati donose u Hrvatsku svaki dan. Evo jučer ja pozdravljam svog dragog prijatelja i ambasadora Kanade gospodina Maksymiuka, jučer smo bili na proslavi 150 godina Kanadske države i tamo su neki dobili sjećam se i nagrade. Kanadski Hrvati koji su se vratili prije više godina u Hrvatsku zapošljavaju, ulažu, rade biznis na korist svih građana RH ja vjerujem. Dakle da to je taj potencijal.

A to što mi nismo konkurentni pa valjda nećemo početi neke druge kriviti što mi nismo konkurentni ili to što se zatvaraju hrvatske tvrtke. Pa nisu nam to krivi neki drugi ili to što mladi odlaze u Irsku i Njemačku, pa nećemo valjda sutra kriviti Nijemce i Irce. Možemo krivi jedino sebe, ne. Dakle mislim da je vrijeme da nakon evo 25, 26 godina možda priznamo u ovoj sabornici pa i šire od sabornice da postoje neka osnovna pravila tržišne utakmice, tržišne ekonomije za koju smo se kolektivno, dominantno opredijelili prije 26 godina, hvala Bogu da jesmo i da se ugledamo i da slušamo pa i u ovoj sabornici ljude koji to desetljećima rade. Dakle postoje ja ću izrijekom navesti tri tvrtke koje su danas globalni lideri, super konkurentni nastali su od nule nakon 1991. od nule zahvaljujući svojim osnivačima. Dok-Ing tvrtka koja proizvodi najbolje strojeve za razminiranje na svijetu, HS-produkt oružje, pištolji i puške izvoze na najzahtjevnija tržišta cijelog svijeta. Rimac auti bilo mi je žalosno čitati neki dan i slušati komentare kada se onaj Hammond razbio sa autom od Mate Rimca. Mislim umjesto da budemo ponosni na to i da te tvrtke budu dokaz da mi možemo biti uspješni, super uspješni na cijelom svijetu. Eto. Dakle ja vjerujem na kraju da je temeljna zadaća ovog Hrvatskoga sabora i svakog saborskog saziva, svake Vlade da se prije svega stvaraju uvjeti za prosperitet tih tvrtki, tisuća drugih privatnih tvrtki i nastanka stotina sličnih tvrtki koje mogu dokazati i dokazuju svaki dan da mi Hrvati možemo biti globalno uspješni i konkurentni. Evo HDZ će glasati za ovaj sporazum i ja vas sve pozivam da učinite isto. Prva je uvaženog zastupnika Ivice Mišića. Hvala potpredsjedniče Sabora. Kolega Miloševiću, pažljivo sam slušao vaše izlaganje i u većini, ustvari u svemu bih se složio. Mi da smo se otvorili prije 50 godina danas bi bilo sigurno jedna od najmodernijih država Europe. Nažalost prije 26 godina i evo tu smo gdje jesmo. Točno jesmo mala privreda. Mi znamo da ovaj dio i ovaj Kanadski sporazum Europe da je vrlo, štiti sebe. Mi smo mala zemlja koja baš ne utječemo puno ni na bilo kakve sporazuma a tako isto i na te sve uvoze i izvoze koji se dešavaju u Europi. Ja sam čovjek koji se bavim isto poduzetništvom, znam šta je biti otvoren, znam šta je širiti se. Mislim da smo svi u zabludama ako mislimo na GMO hranu, što se ja slažem da ona ne treba doći u Hrvatsku ni u Europu a mi znamo da smo modernizirali proizvodnju hrane u Hrvatskoj a i u Europi. Sjetimo se prije 50 godina da su gladna djeca dolazila u Slavoniju. Hoćemo se vratiti na taj dio?

Ja mislim da Hrvatska ide u jednom dobrom smjeru, nismo zemlja koja možemo odlučivati, svakako možemo sugerirati i davati svoja mišljenja.

Dragi kolega Mišić, hvala vam za to što ste rekli. Pa vrijeme ne možemo vratiti nažalost. Svi smo griješili u životu, griješila je i Hrvatska država i međutim iz tih grešaka svi individualno, obiteljski, kako god hoćete, nacionalno trebamo učiti a najbolje vrijeme za promjene je danas. Sutra je, može biti kasno, prekosutra još kasnije a ono što je bilo jučer jednostavno ne možemo vratiti. Dakle evo danas, tu smo svi sa svojim glavama, životnim iskustvima, radnim iskustvima i mislim da možemo doprinijeti ako hoćemo, ali prije svega u jednoj konstruktivnoj, pristojnoj, argumentiranoj raspravi. Ja u protekli 6 mjeseci, moram vam priznati dosta rijetko sam govorio, vrlo rijetko, zato što uglavnom se u zadnjih 6 mjeseci sluša ne konstruktivna rasprava, ne argumentirana rasprava, lažne informacije. To nije dobar put i to hrvatski građani slušaju. I zato iz toga proizlazi i naša pozicija kao političara ili saborskih zastupnika nevažno kojoj stranci pripadaju. I ja svaki put iskazujem poštovanje apsolutno bilo kome tko je izabran u Hrvatski sabor. I ja očekujem i molim da to činimo svi jer jedino tako ćemo zaista, a svi vole pričati o tome vratiti dignitet Hrvatskom saboru i hrvatskim političarima.

Da bi se vratio dignitet Hrvatskom saboru mora se jednostavno više preispitivati kako bih to nazvao sporazume sličnim ovima. Znači mi nemamo nikakvu analizu, znanstvenu analizu, cost benefit analizu. I vi ste iznijeli listu dobrih želja. Npr. u 12. mjesecu 2016. Odbor za zapošljavanje u Europskom parlamentu je utvrdio da se sporazumom stavlja u rizik 90 milijuna radnih mjesta. Da li vi znate za te informacije? Ne znaju zato što nisu oni krivi nego se jednostavno u javnosti ne nameće ova tema. Da li vidite koga ovdje od predstavnika medija? Ali kada su neke teme nebitne a zanimljive, kada dolazi do konflikata e onda je jako puno ovdje medija, sve zanima što je tko rekao ali ove bitne teme za hrvatsko gospodarstvo, za mlade ljude te teme se stavljaju u periferiju.

Ali volio bih čuti a nisam čuo ništa, ali ništa iz ovih nekoliko vaših stolica što vi predlažete? Što vi, koja su vaša rješenja? Koja su to vaša stvarna rješenja osim štampanja para i podjele na cesti? To je ono što uglavnom ja mogu sažeti u zadnjih 6 mjeseci što sam čuo. Evo, ja drugo nisam čuo. Nemojte se ljuti što sada kažem to, najiskrenije, ako imate evo sad, nažalost ne možete odgovoriti, imate sljedećih mjeseci odgovarati, vaši kolege desno od vas koji sjede, što vi to predlažete hrvatskoj javnosti? To bih volio čuti. Pa znamo svi štošta što ne valja i što treba popraviti i tu smo s tim poslom. Ali dajte recite što biste vi napravili i kako? Da mladi odlaze pa to svi znamo, nitko se normalan s time ne slaže i trudimo se ovdje nešto napraviti. Protiv nije problem biti, to smo vidjeli. Lako je biti u Hrvatskoj protiv. Dajte budite za nešto i predlažite nešto. Jučer ste predložili onaj zakon, proći će. Evo, predlažite i vaši kolege. Ali samo nemojte predlagati da raščetvorimo HNB i da štampamo novac i završimo ne kao Grčka nego kao tri Argentine. Poštovani kolega Milošević, pozorno sam slušao vaše izlaganje, ali ono što je bitno naglasiti, rekli ste kolegi Škiboli da on nije iznio nikakve razloge zašto bismo bili protiv ovog sporazuma, ali isto tako, nije proveden postupak procjene učinaka propisa da se ne bi širile nekakve, kako vi kažete lažne informacije, plašila javnost i naši građani i zato će najvjerojatnije stav MOST-a biti da se taj postupak provede da idemo u drugo čitanje. Mi ne znamo i građani ne znaju, ja sam uvjeren ovdje velika većina zastupnika koje su prednosti ovoga sporazuma ali koje su moguće, znači moguće da postoje i nekakve negativne posljedice po hrvatske građen, po hrvatsko gospodarstvo. Nama je žurenje u mnogim postupcima u mnogim sporazumima ovdje u Hrvatskom saboru donijelo velike probleme. Evo sad smo dobili jedan veliki šamar iz Berlina. Njemačko veleposlanstvo kaže da Hrvatska mora poštivati odluku arbitražnog suda kakva god ona bila, a 2010. smo mi ušli u taj sporazum, na jedan način, ja sam jutros ovdje govorio o tome, gdje smo se odlučili za načelo pravičnosti i dobrosusjedskih odnosa, a ne samo kao što smo trebali na načelo međunarodnog prava. Nije nitko ovdje, ne znam sad kolege iz Živog zida, nije nitko protivnik EU-a, suradnje, razvijanja partnerstava, širenje tržišta, ali trebamo vidjeti što nam konkretno, koji sporazum donosi. Evo sad smo dobili taj šamar, zato što se srljalo. Naravno, mi tu odluku nećemo poštivati, jasno je da je taj sud kompromitiran, ali imali bismo puno bolje argumente da smo bolje pazili, a vi nas tjerate znači da ne propitujemo.

Je li netko napravio ekonomske procjene, financijske analize i sve ostalo? Nije. Jel moguće ih napraviti? Nisam siguran. Nisam siguran, treba pitati makroekonomiste, da li to stvarno moguće u 21. stoljeću kad zaista u 6 mjeseci, sljedećih, ne znate koji je novi tehnološki izazov. Dakle, da li smo ušli u EU? Ja vjerujem da smo ipak velika većina i u Saboru i Hrvatskoj dandanas za tu odluku. Pa ne. Dobijete i dobro i loše u životu. A vaša umješnost kao i države nacije da iz onog što imate dobro, one prednosti učinite sebe boljim i pametnijim, jačim, čvršćim, kako god i da smanjite onu negativnost. Svi imamo i dobre i loše strane. Tako i države. Dakle, ja to tako gledam. Dakle u nekom trenutku, ma možete analizirati, ja se slažem. Treba masu toga što se može god može izračunati, treba se izračunati, ali neke stvari se ne mogu izračunati.

Precizna rasprava kolega Milošević, vrlo jednostavno. Zašto smo prema svemu toliko skeptični? Ama baš prema svemu. Kažemo GMO, kažemo više od 2 tisuće propisa, svi zakoni koji se donose u pravcu otvaranja tržišta, otvaranja novih mogućnosti, a ti me i novih radnih mjesta, treba im dati šansu. Evo upravo ste malo prije o tome govorili. Naravno, mehanizmi zaštite zakona u praksi su jedina i jedna od pretpostavki da bi se oni kvalitetno zaživjeli. Kao dobar primjer primjene zakona u praksi je Ministarstvo poljoprivrede koje uvodi takve mjere zaštite hrvatskog seljaka, OPG-ova, poljoprivrednih proizvoda, da su mnogi koji su lovili u mutnom u svim sektorima poljoprivrede ustuknuli i trendovi sve se može se zaustavljaju. Dakle, osigurati kvalitetnu primjenu i provedbu zakona u praksi temeljna je zadaća svih na koji se odnosi pa i ovaj sporazum budući i zakoni. Država i njene institucije provedbom zakona i kontrolom sporazuma osigurat će pravi smisao i cilj ovog. Da li je ovaj prijedlog prilika za naše velike i male gospodarstvenike i otvaranje novih prilika za hrvatsko gospodarstvo a time i za RH? To je u biti ključno pitanje koje se treba postaviti kada govorimo i o ovom prijedlogu mogućeg sporazuma sa Kanadom.

Ja se nadam da ipak velika većina ne. On kao mlad čovjek, da li on vjeruje u konkurenciju natjecanja ili ne vjeruje. Ja osobno vjerujem. Ja mislim da bez natjecanja i bez konkurencije, niti ćemo mi biti bolji niti ćemo zaustaviti mlade i ambiciozne i talentirane ljude koji odlaze iz Hrvatske, niti će naša poduzeća biti bolja i kvalitetnija, niti će zapošljavati više ljudi, niti ćemo ostvariti gospodarski rat niti ćemo posljedično imati više novaca za penzije, za socijalna davanja za bolje obrazovanje, evo ja u to vjerujem. I zapravo to je dosta jednostavno, to su nekakvi temelji, netko će reći liberalne demokracije, netko će ovdje reći pogrdne neoliberalizam, ne znam, ja vjerujem u natjecanje. U krajnjoj liniji i parlamentarne demokracije upravo počiva na tom natjecanju. Da nema tog natjecanja mnogi ovdje od nas ne bi bili. U ovoj sabornici. Pa onda ajmo početi od toga pa onda s obzirom da je ekonomija prije svega i gospodarstvo posljedica društvenih i političkih događanja, napretka ili nazadovanja tog društvenog. onda jednostavno treba te procese usmjeriti u pravom smjeru. Naravno da će biti razlike, naravno da se nećemo često slagati, ali mislim neke fundamentalne postavke ja mislim da u 21. stoljeću treba uzeti kao zdrave za gotove. Idemo ih iskoristiti, idemo učiniti da Hrvati bolje žive, puno bolje.

Dakle, protivnici su govorili ne, ne, ne. Da li bi izvoz rastao koliko je rastao u vrijeme ekonomske krize da nam se nisu otvorile granice EU. To su naši mali i srednji poduzetnici koji su najviše napravili odlazili i prodavali svoju robu i svoje usluge. Dakle, to je jedna stvar. Možemo ih još spomenuti. Međutim, te hrvatske tvrtke su uspješne najvećim razlogom zbog toga što su uspjele doći na to svjetsko tržište i to svjetsko tržište ih je tjeralo da budu još uspješniji. Isto tako kao što je nepobitna činjenica da i u Hrvatskoj u Sloveniji i u nekim drugim zemljama koje su nastale raspadom bivše Jugoslavije mnoga poduzeća su nestala iz jednog jedinog razloga jer je nestalo kliničkog tržišta i nestalo je tržišta od 20 milijuna. To je naprosto činjenica. Ne samo, nije to samo problem privatizacije. Dakle, nama se sa ovim sporazumom otvara prostor isto kao što nam ulaskom u EU otvorio se prostor za povlačenje sredstava iz EU fondova iz male općinice, male sredine koji su bili uspješni, koji su shvatili što mogu uzeti to su sjajno iskoristile i rekle da se može napraviti. A oni koji stalno misle da će im past nešto s neba nisu napravili ništa i stalno im je netko drugi kriv. Pa koristim onu sportsku terminologiju ako hoćeš biti dobar moraš igrati u jakoj ligi, jer jedino među jakim i pravim igračima se dokazuješ. A mala hrvatska ekonomija sa ovako malim glavnim tržištem, sa ovako malom sposobnosti apsorpcije hrvatskog stanovništva zbog niskog standarda naprosto bez te utakmice ne može ići naprijed i toga moramo bit svjesni.

Slažem se u potpunosti. Nadopunit ću vas sa jednom bitnom za Hrvatsku temu turizam. Siguran sam da u sabornici barem oko turizma ćemo se složiti svih 151. Turizam je super bitan. Turisti su dobro došli u Hrvatsku. Pa zar stvarno netko misli da to tako možeš birat u 21. stoljeću pa ćeš, uzet ćeš turiste iz Njemačke, ali nećemo pustiti da Nijemci prodaju strojeve u Hrvatskoj? Ili hoćemo kanadske turiste, ali mi sa Kanađanima znate ne bi nešto drugo radili što nama ne paše? Ljudi, pa dajte da se osvijestimo. Jučer je ovdje bilo govora dosta kada je premijer imao izlaganje o drugim koristima za Hrvatsku, ja vjerujem da su koristi – sigurnost i obrana. U sve složenijem 21. stoljeću geopolitički, kako god hoćete, geostrateški ja mislim da je sudjelovanje, odnosno članstvo hrvatske u NATO savezu u EU velika korist za Hrvatsku sigurnost i obranu. Migracije. Migracije neće stati. Danas ih ima milijardu i 250 milijuna. To vam je za 33 godine. Može li se Hrvatska s tim stvarno sama nositi ili je što je rekao kolega Šuker dobro, sasvim dobro da pripada u klub onih najboljih, najčvršćih. Nadam se samo da nećemo biti dalje na dnu, sad smo još uvijek na dnu i trebamo bit svjesni da smo na dnu. Mislim na ekonomske prilike i na to da nas uskoro prestiže i Rumunjska. Evo u svemu tome naravno da nitko u ovoj sabornici neće nikad, siguran sam, zaboravit na hrvatske nacionalne interese. Ali nisu koji puta možda, ali rijetko, ali nisu hrvatski nacionalni interesi u suprotnosti sa ovim o čem danas razgovaramo ni malo. Ja dapače osobno mislim da su potpuno paralelni i sukladni posebno kada govorimo o CETA-i. Eto tu smo svi pozvani da radimo. Sada će u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista govoriti uvažena zastupnica Ivana Ninčević-Lesandrić. Izvolite. Danas smo čuli u raspravama i pozitivnih i negativnih stvari ovoga prijedloga zakona, ali ja bih se prije svog izlaganja referirala na ovu komunikaciju, odnosno repliciranje kolege Grmoje i kolege Miloševića, gdje je zapravo kolega Milošević kaže da se slaže sa kolegom Grmojom da trebamo i analizirati i napraviti procjenu učinaka propisa, ali da nekada jednostavno trebamo reagirati i u vjeri i pristati na neke stvari svjesni da ne može uvijek sve biti pozitivno. Pa ja se čak i u tom dijelu slažem sa vama da nekada moramo tako reagirati, međutim ovo sada nije taj trenutak. A znate zašto nije? Zato što ne postoji apsolutno niti jedna prepreka da mi idemo u drugo čitanje, da mi stvarno analiziramo, da napravimo procjenu učinaka propisa, da stvarno raspravimo i da bez te vjere, dakle crno bijelo na papiru stvarno znamo što je dobro, što nije. A znate zašto ne postoji ta prepreka? Zato što ovaj sporazum se primjenjuje tek nakon što ga ratificiraju sve države članice, a mi smo čuli danas a i to znamo da su ga trenutno ratificirale samo dvije, dakle Latvija i Danska. Čak i Estonija koja je jednoglasno podržala ovaj sporazum u EU još uvijek nije ratificirala ovaj sporazum. Sve države članice trenutno raspravljaju o ovom sporazumu i zato ne vidim razloga zbog čega mi žurimo. Jer meni se čini da ova žurba zapravo više nekakva želja za dokazivanjem nekome, a ona stavlja u biti sebe ispred interesa RH. Mi to ne smijemo dopustiti ovdje pogotovo ne u Saboru, mi smo izabrani ovdje od naroda. Sad ću krenuti sa svojim izlaganjem.

Dakle, podržavamo ukidanje carina za naše izvoznike pogotovo što je po informacijama iz 2015. godine na relaciji Kanada i Hrvatska ostvareno 87 milijuna eura prometa roba i usluga. To je dobra stvar koju nam donosi ovaj sporazum. Također je propisano i uklanjanje tehničkih prepreka u području tehničkih propisa koji se odnose na norme, prepisivanje, certificiranje i akreditacije. Tu ću vam također iz svog iskustva reći, da pogotovo što imam iskustva sa mladim inovatorima, proizvođačima da im je do godinu i pol dana proizvod u Hrvatskoj jer ga nisu mogli izvoziti vani. Ovo je dobra stvar ovog propisa. Također sporazum obuhvaća i moderna pravila ulaganjima kojima se zadržava prava Vlade na reguliranju o javnom interesu, među ostalom, kada takvi propisi utječu na strano ulaganje, uz osiguravanje visoke zaštite razine ulaganje i pružajući pošteno i transparentno rješavanje sporova. Strani ulagatelj, neće imati povlašteniji tretman od domaćega, ulagatelji mogu odabrati pravnu zaštitu na domaćem sudovima, obuhvaćeni su jasno definirani standardi zaštite ulaganja, između ostalog, u odnosu na pošteno i pravično postupanje i izvlaštenje da se pružaju jasne smjernice sudovima za rješenje sporova, te se napušta tradicionalni pristup rješavanja ulagačkih sporova i uspostavljaju se neovisni, nepristrani strani sudovi za ulaganje. Također, i u području intelektualnog vlasništva, očekujem se približavanja tržišta EU i Kanade u području autorskih prava, zaštite zakona i dizajna, te se Kanada obvezala ovim sporazumom, sporazum da će zaštiti 143 proizvoda jer su proizvoda oznake zemljopisnog podrijetla iz EU, a u ovom trenutku nema hrvatskih proizvoda, jer su liste dogovorene prije hrvatskog članstva EU i lista će se povećavati naknado. Također, sporazumom je predviđen i okvir za olakšavanje uzajamnog priznavanja, kvalifikacija, profesijama, kao što su arhitekti, računovođe, inženjeri na način da će se sklopiti dodatni sporazum o međusobnom priznavanju profesije između EU i Kanade. Osniva se i zajednički odbor, to ste čak i vi spomenuli u svom izlaganju, kojim će se kontinuirano pratiti provedba funkcioniranje i učinak sporazuma. Ovo su dakle, sve pozitivne stvari koje nama donosi ovaj sporazum, međutim posljednjih dana, dobili smo niz i kritika i primjedbi i od građana i od raznih stručnih udruženja i organizacija. A kako smo mi kao saborski zastupnici zapravo izabrani ovdje u ovome domu da predstavljamo glas naroda, odnosno, da govorimo ono što ljudi žele da u njihovo ime govorimo, tada je onda u biti naša dužnost to i raditi. A upravo, stavljanjem ovog sporazuma u drugo čitanje mi bismo imali vremena za pogledati, raspraviti, provjeriti sve informacije o kojima oni pričaju i zapravo staviti sve na papir i znati što je to dobro a što je loše. Da pače, mislim da imamo dosta nepoznanica ovdje i da o njima trebamo raspraviti. Samo ću reći da ubrzana ratifikacija u Hrvatskom saboru nam neće u ovom trenutku donijeti, odnosno neće imati nikakvih posebnih pravnih učinaka u pravnom poretku RH, sve dok spomenuti ugovor ne ratificiraju i druge države članice. Također, treba napomenuti kako je sukladnom objavljenom godišnjem planu normativ aktivnosti za 2017. godinu, kojega je donijela Vlada RH, predviđeno donošenje ovog zakona u 4 kvartalu 2017. godine. U tom smislu, da se primijetiti da je predlagateljica ni na koji način nije obrazložila odstupanje od očekivane dinamike potvrđivanje CETA-e, evo nadam se da ćemo danas dobiti taj odgovor, te se predlaže u hitni postupak 13. travnja 2017, 21. travnja Sabor prihvaća hitni postupak. Nadalje razmatranjem teksta prijedloga zakona na prvi pogled, moguće je zamijetiti da je međunarodni ugovor koji je predmet potvrđivanju Hrvatskom saboru, zapravo pravni akt, znatnog opsega, koji ima, već smo to spomenuli preko 2000 stranica, a njime se uređuju brojne pojedinačne pravne materije, počevši od carina, subvencija, tretman i zaštite investicija, mobilnosti radne snage i uzajamno priznavanja stručnih kvalifikacija, pa sve do financijskih usluga, međunarodnog pomorskog prijevoza, telekomunikacija, elektroničke trgovine, politike tržišnog natjecanja, javne nabave, intelektualnog vlasništva, zaštite okoliša, zaštite prava radnika održivog razvoja i slično. Dakle, mislim da nam je ovim nabrojanim svima jasno kako će se punom primjenom CETA-e, kako će punom primjenom CETA-e nastupiti znatni pravni, ekonomski, socijalni i drugi učinci tog ugovora, i upravo se iz tog razlog predlaže da Vlada RH, da se prvo u Saboru usvoji drugo čitanje, a da Vlada Republike Hrvatske do drugog čitanja provede postupak procjene učinaka propisa, te dostavi iskaz o utvrđenim učincima Hrvatskom saboru. Time ćemo ujedinio omogućiti uključivanje zainteresirane javnosti o raspravi CETA-e što je osobito važno zbog otklanjanja raznih prigovora o postojanju demokratskog deficita kada je riječ o sklapanju, u ovom slučaju potvrđivanju sveobuhvatnih međunarodnih ugovora kojima su stranke i EU i države članice EU. Ja smatram i mi u ime kluba da će se upravo o demokratskoj raspravi o ovom prijedlogu zakona, a koja bi se provela na temelju objektivno utvrđenih činjenica, dakle procijenjenih učinaka zakona, pokazati znatno buduće koristi na hrvatsko gospodarstvo i društvo u cjelini. Tražiti ćemo dakle, da se provede procjena propisa učinaka na propise kao i drugo čitanje, jer smatram da nam se stvarno nigdje ne žuri, imamo za to argumente, svi smo svjesni toga da primjena ne može krenuti dok sve države članice ne ratificiraju sporazum.

Draga kolegice Ivana, ja prije evo više od 6 godina sam ušao u ovaj svijet politike iz svijeta realno u kojem su analize, planovi, onako temelj. I često sam bio frustriran proteklih 6 i pol godina što se nisu radile analize, usporedne analize, ali danas to nije taj dan za te analize na koje vi pozivate. Prvo zato što 7 godina se pregovaralo o ovom sporazumu, 7 godina. To su ne znam, 3 Hrvatske Vlade su sudjelovale u tome, više ili manje, ne znam. Dakle, sporazum je datost 2017. godine ovaj sporazum je datost. I kada smo se odlučili za ovaj model demokracije, predsjedničke demokracije, a to znači da ljudi izaberu saborske zastupnike, ili parlamentarne zastupnike, oni izaberu Vlade, Vlade pregovaraju, dogovaraju i onda se na kraju takvi sporazumi ratificiraju. Ne vidim stvarno, što bismo mi to, osim izgubili vrijeme, u drugom čitanju postigli. Slušali bi smo istu ovu raspravu danas, argumenti bi bili isti ne bi bili ništa pametniji ni mi ni hrvatski građani koji bi to slušali samo frustriraniji jer se evo gubi vrijeme na ono što smo već jedanput raspravljali. Umjesto toga pa ajmo jedanput napraviti korak naprijed, ajmo jedanput mi, danas sam čuo više puta to mi je stvarno onako, to mi je da ne upotrijebim neki ružan izraz žalosno da se mi nekom dodvoravamo s ovim sporazumom. Hrvatskim tvrtkama koje će izvozit sutra tamo. Onima koji će uvoziti? Mislim ovdje se priča sada samo o izvozu, pa ima firmi koje zapošljavaju ljude koje uvoze robu s Madagaskara, pa šta ćemo njih zatvoriti jer uvoze robu sa Madagaskara. Pa to što neko ne proizvodi to što se proizvodi na Madagaskaru, ha Bože moj možda nije klima ista. Dakle danas nije taj dan, nema potrebe za drugo čitanje, ništa se neće promijeniti do tada, izgubit ćemo nepotrebno vrijeme. To sam rekao sporazum je … dakle ajmo glasati svi zajedno i idemo pomoći nakon toga da ti svi ljudi o kojima danas svi se kunemo u te izvoznike, proizvođače, male poljoprivrednike da oni mogu biti konkurentniji i da zapošljavaju ljude da naprave svoj posao kako treba i plate veći porez u ovoj državi, relativno veći. Znači ja se zalažem za manje poreze da ne bi neko krivo shvatio.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Ovaj dio za izvoznike i poduzetnike mislim da je to jasno da se mi tu slažemo.

A ovo što ste spomenuli da je žalosno da se priča o dodvoravanju, mislim da svi ljudi koji su to danas spomenuli čak su ponukani tom izjavom bili izjavom veleposlanika kanadskog, a to je pisalo u medijima koji kaže da se nada da će Hrvatska biti među prvim članicama EU koja će prihvatiti ovaj sporazum jer je to dobro za nju kao članicu EU.

Možda samo prije nego prijeđemo na sljedeću repliku kolege Bulja samo jasnoće radi, svi sporazumi dakle svi sporazumi ne ovaj, nego svi sporazumi su takvog karaktera između Europske zajednice i bilo čega drugoga, takvog karaktera da su već ispregovarani. Mi ga možemo prihvatiti ili ga možemo odbaciti, ne prihvatiti, ali ga ne možemo mijenjati. To je vrlo važno da svi znamo jer jednostavno da znamo o čem govorimo. Imao sam potrebu to reći. Reći će to isti uvaženi zastupnik Miro Bulj.

Znači nas se apsolutno nije ništa ni pitalo i činjenica je da ste dobro primijetili da sa strane predlagatelja oko ovog sporazuma nemamo učinke tih propisa, kao što i do sada u brojnim propisima, ne samo u slučaju sa Kanadom nego i sa CETA-om nego i prijavu pri ulasku u EU pozivalo se uvijek na konkurentnost, na povećanje tržišta, međutim sve što se je izglasalo mi do sada imamo sumnju, ne samo sumnju nego imamo vidljive učinke od kada smo ušli u EU po pitanju i gospodarstva, a poglavito poljoprivrede.

Znači mi apsolutno saborski zastupnici imamo pravo na drugo čitanje jel sigurno ni predlagatelja ni gospodin Milošević koji je sedam godina sudjelovao u svim tim pregovorima kako je naglasio jel bili ste ministar i pri ulasku u EU sigurno da oni nešto poznaju bolje, ali je činjenica kada saborski zastupnik o nečemu glasa da se treba otvoriti javnosti, da treba drugo čitanje taj sporazum jel mi ne znamo učinke na gospodarstvo, na uvoz, na izvoz, na konkurentnost.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa evo ja ću još jednom ponoviti odnosno pročitati to sam i malo prije rekla u izlaganju pa se nadam da ćemo od predlagateljice dobiti odgovor.

Poštovana kolegice, kažete kako bi nama trebala procjena učinaka propisa, ali ja bih rekao da bi nama prije svega bila potrebna procjena učinaka laži. Danas kako bi nam Kanađani i bilo tko drugi mogli malo više vjerovati. Jučer gledam na vijestima a danas čitam u tisku kako je župan Anušić u Baranji otvorio najveći sustav navodnjavanja u Hrvatskoj lateralni kanal Kneževi Vinogradi – Zmajevac. Učinio je to uz prisustvo ministara Tomislava Tolušića, Tomislava Ćorića i generalnog direktora Hrvatskih voda Zorana Đurokovića. Kaže da je pušten taj kanal vrijedan 129 milijuna kuna.

Ono što je jučer otvoreno, to je nekakva lateralna tamo otvorena kanalska mreža vrijedna jedva 18 milijuna kuna.

To mi objasnite, kako? Čemu donosite zakone? Koliko puta mislite otvarati lateralni kanal? Da kažemo to Kanađanima i kanadskom ambasadoru? Da znaju, da se ne iznenade kada druge godine opet budete otvarali 128 milijuna vrijedan kanal. A vas potpredsjedniče posljednji puta molim prestanite me prekidati, nećete u tome uspjeti i nemojte me ušutkavati. Kolega Stazić, ja znam da vi želite dospjeti na naslovnice, ja znam da vi imate problema da su u stranci razne struje itd., valjda se želite dokazati time itd., ali nećete uspjeti na taj način. Vi ste dobili zato jer niste poštovali Poslovnik kojeg vi dobro poznajete i svjesno i namjerno ga kršite, opomenu sa oduzimanjem riječi. Prema tome, ja vas lijepo molim nemojte to raditi ubuduće. Nemojte to raditi ubuduće. To uistinu, time uistinu pokazujete nepoštivanje, ne samo prema meni, mene ste i uvrijedili, ali vrijeđate zapravo i svoje kolege. Vi ste sve to mogli reći primjerice da ste zatražili stanku. Sukladno Poslovniku i vi to znate. Da li su vaši kolege, evo vaši kolege sa time zadovoljni, da li misle da je to način na koji ćemo mi saborski zastupnici svoj dignitet podići?

Uvažena zastupnica Ninačević-Lesandrić će nešto reći. A dobro ste rekli da ću nešto reći, jer više ni ja ne znam što bih rekla nakon ovih vaših rasprava na moje izlaganje. Vratiti ću se na ovu procjenu učinaka na propise koja je smatram stvarno bitna pa da nam se ne događaju ovakve stvari ali jednostavno ne mogu ne komentirati to, znači dakle ne branim ni vas ni gospodina Stazića ni Miloševića nego iznosim svoj stav a to je da vi ne možete reći bilo kojem zastupniku da on neće iskoristiti repliku da dođe na naslovnu stranicu. Pa vi kršite slobodu medija. Pa valjda oni imaju pravo odlučiti tko će nešto reći i šta će oni staviti u medije sukladno onome što je netko rekao, ne možete vi to odlučivati.

Kolegice Ninčević-Lesandrić, hvala vam što me opominjete da ja trebam pripaziti, ne ja, vi vrlo dobro znate što sam ja rekao. Ja sam rekao samo da se kršenjem Poslovnika ne može doći na naslovnice a to je očito cilj takvih ispada. I ja molim da takvih ispada ne bude. S ničije strane.

Hvala poštovani potpredsjedniče, ja sam uvijek na temi, ako niste primijetili. Ja prije svega nemam ništa protiv drugog čitanja, da odmah razjasnim.

Ja sam u prošlom sazivu Sabora bila toliki sadist prema sebi pa sam išla čitati taj dokument od preko 2000 stranica. Dakle sve aktivnosti bilateralne, multilateralne, aktivnosti između država članica pa čak i studije su vam dostupne javno na stranicama Europske komisije od 2014. godine. Njemački socijaldemokrati koji su se prvotno bili bunili uz još neke civilne inicijative i gospodin Lang koji vodi odbor, zna kolegica Bušić, Europskog parlamenta za međunarodnu trgovinu tvrdi da je u ovom sporazumu, CETA je jedno, TTIP je drugo, da se razumijemo, dostignuta tolika razina transparentnosti koja nikada nije viđena niti u jednom sporazumu upravo iznad dosadašnjeg standarda transparentnosti upravo zbog pritiska civilnog društva u Europi koje je nekih 3 milijuna potpisa skupilo protiv TTIP-a a onda se nadovezalo i na CETA-u iako su to dva odvojena sporazuma, ako budem imala prilike, kasnije ću nešto reći. Dakle jasno je da mora postojati određeni stupanj povjerljivosti u svakom dokumentu, pa to je jasno, osim toga s jedne strane SAD, s druge strane trgovina sa EU-om, SAD već sad nema te probleme koje EU sa Kanadom ima, ali naglašavam da je u ovim pregovorima postignuta transparentnost bez presedana zahvaljujući pritisku civilnog društva, dokumenti su bili javno dostupni i dalje su javno dostupni i zaista mi nije jasno kako je moguće da postoje i dalje nekakve nedoumice. 2014. godine kad je to objavljeno na stranicama Europske komisije, ja se nisam bavila politikom, dapače, bavila sam se poduzetništvom odnosno zarađivala sam da bismo mi svi danas ovdje državni službenici imali svoju plaču, isto tako 2014. godine kad ste vi to čitali, meni je drago da sam ja onda zarađivala za nekoga tko to čita, i to je pohvalno, ali vi ne možete očekivati od mene da ja znam nešto što 2014. stoji dakle, nikakvih dodira sa javnošću tada nije bilo da bi uopće mene kao poduzetnika zainteresiralo da ja odem pročitati jedan takav dokument. Možda je to još jedan od problema, zašto mi kao poduzetnici nismo upućeni u takve stvari, zašto mi nemamo na vrijeme takav dokument, zašto uopće nismo zainteresirani da ga idemo čitati ako taj dokument, a očito da je, utječe na nas. Pa valjda bi mi trebali biti uključeni u to, dati svoje prijedloge, kritike, ako je nešto loše. Dakle, tražim drugo čitanje, upravo zato što nisam upućena a vidim iz rasprave da je većina saborskih zastupnika, uopće ne zna detalje ovog sporazuma, a ono što je najbitnije da ne postoji prepreka da se ide u drugo čitanje.

Izvolite. sa suradnicima, kolegice i kolege, dobro je da imamo ovu raspravu u Saboru, ali mislim da ona bi trebala više biti odskočna daska za raspravu koja nam je nužna i koja je bi trebala kontinuirano voditi a to je kako se Hrvatska priprema i oprema da iskoristi ovaj sporazum i da iz te činjenice, slobodne trgovine između EU-a kojoj mi pripadamo i Kanade, izvuče što više pozitivnih efekata za hrvatsko gospodarstvo i za hrvatske tvrtke. Ovaj proces koji počeo pred 8 godina, dakle 2009. godine, i Hrvatska je, ga je mogla prvo pratiti a onda i aktivno sudjelovati od 2013. gdje su se u velikoj mjeri zapravo pregovori vodili sa drugim članicama EU-a. To je ono u čemu smo mi sudjelovali i u čemu smo mogli sudjelovati. Dakle formulirajući stav EU-a, vis-a-vis Kanade, i onda naravno kroz pregovore sa Kanadom, traženje zajedničkog rješenja. Ali naša prva zadaća je ovdje bila i trebala biti pozicioniranje nekih naših vitalnih interesa, kao sastavnog djela pregovaračke pozicije EU-a. i s tim se išlo onda u pregovore s Kanadom. Dakle, to je posao za koji smo se pripremali, ako koji smo radili godinama, naravno, ne samo mi, i sigurno nije u ovom slučaju obzirom da smo se puno kasnije priključili naš utjecaj bio presuda, ali naravno i druge zemlje, ne samo Vlade i formalni predstavnici države nego civilno društvo i predstavnici civilnog društva, i svi skupa su ovaj sporazum učinili jedinstvenim, ja bih rekla, u području međunarodnih trgovinskih sporazuma iz nekoliko razloga. Jedna od stvari kojega čini jedinstvenim je stav koji je sadržan u ovom sporazumu, vezan na okoliš, vezan na prava radnika, vezan na rješavanje investicijskih sporova, i vezan na sigurnost hrane. Mnogo žuči i negativnog stava koji se generirao, pa ja bi rekla i donekle i kod nas kontra ovog sporazuma, je de facto nastao u raspravama o jednom drugom sporazumu. O raspravama o TTIP-u, dakle o sporazumu slobodne trgovine sa SAD-om, koji je u ovom trenutku na velikom čekanju, kao što znate, i to u prvom redu zato što je američka administracija izrazila protivljenje tome.

Prema tome, refleks politike američke administracije koji je sadržan u ja bi rekla u sloganu „America first“, ili Amerika prva, se protivi ovakvom sporazumu i vrlo je skeptičan prema ovakvom sporazumu sa Europom. Puno negativnih stavova koji su preneseni ili generirani u raspravama o TTIP-u, je kad je TTIP, bar privremeno skinut s dnevnog reda je preusmjereno na ovaj sporazum koji je zaista nešto sasvim drugom i Po mom mišljenju bi trebao biti primjer načina na koji EU se postavlja u formuliranju međunarodnih trgovinskih sporazuma vjerojatno zato što su stavovi Kanade i stavovi EU puno, puno sličniji upravo u ovim temama okoliš, prava radnika, sigurnost hrane. Standardi su visoki i na jednoj i na drugoj strani i zbog toga je bilo moguće postići takav dogovor koji kao što sam rekla bi mogao poslužiti i trebalo bi inzistirati u buduće da to bude jedan standard sklapanja takvih međunarodnih ugovora. Što se recimo tiče rješavanja investicijskih sporova naravno da je to veliki problem.

Suprotno onom što se danas ovdje čulo nema nametanja GMO hrane i proizvoda. Spominje se eksplicitno Pariški sporazum o klimi koji definira do sada najviše standarde uopće u upravljanju i zaštiti i sprječavanju klimatskih promjena koji nam je poznat. Tako da ako išta ovaj sporazum se ne potpisuje EU sa nekom zemljom koja ima niže ili inferiorne standarde onima koje imaju zemlje EU. A ako smijem tako reći naročito nemaju niže standarde od onoga koje imamo mi. I potpisujući ovaj sporazum da, izlažemo se kao i ulazeći u EU, izlažemo se konkurenciji. Ali Hrvatska ne može živjeti u, ne mogu čak ni velike zemlje po mom mišljenju, a Hrvatska i manje zemlje ne mogu živjet bez konkurencije, ne mogu živjet u državnom protekcionizmu. I vrlo je neobično da upravo oni sa kojima se često u tome slažem koji su vrlo kritični prema funkcioniranju mnogih institucija kod nas, kad dođe do ovakve situacije kažu ne to moraju samo hrvatske institucije odlučivati, nema međunarodnih standarda. Ovo je međunarodni standard. Ovo su u mnogim stvarima standardi kojima mi trebamo težit, koje tek trebamo doseći. I zbog toga nam i sa tog stanovišta ovaj sporazum pomaže. Što se tiče studije utjecaja CETA-e na hrvatsko gospodarstvo ja se slažem da to treba napraviti, slažem se i mislim da to treba raditi kontinuirano. Ali ne zato da bi odbacili ovaj sporazum, nego zato da bi razumjeli kako ga najbolje iskoristiti za naše vlastito gospodarstvo. On donosi novine, otvara mogućnosti. Nama jedino što nam može prijetiti nisu loši uvjeti nego naša vlastita nesposobnost da iskoristimo te uvjete koji se otvaraju. I zato nam treba studija, da prepoznamo i da prepoznajemo kontinuirano gdje se otvaraju mogućnosti da takav jedan sporazum iskoristimo za hrvatsko gospodarstvo. Populistička politika i u Europi i izvan Europe je između ostalog izabrala slobodnu trgovinu kao jedan od ciljeva svog napada. Međutim, slobodna trgovina postoji puno prije i od puno ranije nego bilo kakvi neoliberalizam. Postoji kao jedan oblik uopće slobode ljudske kreativnost, slobode djelovanja, autonomije od direktnog državnog intervencionizma koji kao što sam rekla postoji daleko prije Fridmana i očeva neoliberalne recimo ekonomije. Prema tome, naša uloga u ovoj cijeloj situaciji kao zemlje i ovdje kao saborskih zastupnika je pokušati analizirati, definirati ono što ovaj sporazum donosi i za to se pripremiti i tome prilagođavati naše gospodarstvo. Govori se o velikim i malim tvrtkama. Očito je da velike tvrtke su multinacionalne. Velikim tvrtkama ovakav sporazum ne treba. Velike tvrtke uglavnom već imaju svoje podružnice u Kanadi i svugdje drugdje. Ovo su sporazumi koji su u prvom redu, ovaj tip sporazuma, je naravno sporazumi koji su u prvom redu usmjereni prema malim i srednjim tvrtkama koje nisu u toj poziciji kao multinacionalne kompanije kojih se ovakvi sporazumi ne tiču. I konačno što se tiče upoznavanja saborskih zastupnika i javnosti sa ovim. Ja mislim da je apsolutno očito da je potrebno upoznavati saborske zastupnike sa ovim bez obzira što je sporazum bio dostupan dugi niz godina, da je potrebno upoznavati sa ovim sporazumom jer nisu upoznati. I da je javnost potrebno upoznavat sa ovim sporazumom. Međutim, to nije nužno, način za to nije nužno dva ili tri čitanja u ovom Parlamentu, iako ako se složite ja ne vidim nikakvi problem u tome da se to provede u dva čitanja. Ali to promijeniti na stvari ništa neće. Dakle, mi ovdje ne raspravljamo danas o onome o čemu se raspravljalo pred 8 godina, 7 godina, 3 godine, o sadržaju sporazuma između EU i Kanade. Mi danas raspravljamo o ratifikaciji tog sporazuma i nije istina da nismo mogli sudjelovati u njegovom artikuliranju, mogli smo, ali danas ne sudjelujemo i na drugom čitanju ili bilo kojem nećemo sudjelovati u promjeni sadržaja sporazuma.

Može se organizirati i drugo čitanje, ali ne vidim što drugo čitanje mijenja. Međutim, ako kolege misle da je to toliko važno i da im je toliko stalo do toga, bez daljnjega ali ni u drugom čitanju, kao ni u prvom sporazum se mijenjati ne može.

Imamo dvije replike. Izvolite. Ja se slažem s kolegicom Pusić, da drugo čitanje neće pomoći da tekst sporazuma pročitaju oni koji ga nisu pročitali do sada. Pretpostavljam da nisam previše kritična. Drago mi je da ste spomenuli Milton Friedman, jer on je rekao, sjećam se jednom, da pojedini političari kada bi ih stavili u Saharu, pustinju, nakon 5 godina bi nastao nedostatak pijeska. Tako da literatura je dobro došla. Kada ste spomenuli razlika između TTIP i CETA-e, to je ono što je potrebno reći, a nije dovoljno jasno i vidim da vrlo upućeno o tome govorite. TTIP je ima i političke konotacije, a CETA nema. I CETA i TTIP osim što su dva odvojena sporazuma, temeljna razlika je ta, da za razliku od CETA-e TTIP ulazi u ono područje, kako je to rečeno, regulatorne suradnje i utječe na unutarnje tržište EU, za razliku od CETA-e, te stoga taj TTIP ima osim ekonomskog i politički utjecaj. Kada sam čitala studija oko te CETA-e, negdje sam naišla da su Švedski pučani tvrdili da strahovi koje izazivaju ona poglavalja gdje ste vi spomenuli utjecaj multinacionalne kompanija na Vlade i mogućnost izmijene zakona, potpuno neutemeljeni, jer upravo pojedina poglavalja CETA-e, u njima se ističe nediskriminatorni odnos na tržištu prema proizvođačima, Hrvatska kao zemlja sa koja je relativno mala ekonomija, zapravo upravo to treba je onaj pravičan i ravnopravni odnos koji je jasno definiran u tekstu CETA-e. Prema tome, smatram da naravno da civilni aktivizam itekako treba kritički preispitivati ugovor i naravno da su svi strahovi opravdani, ali smatram da drugo čitanje ne bi donijelo ništa više znanja i ništa više nego što ga sada imamo sa spoznajom o nekim činjenicama ugovorim. Hvala vam lijepa kolegice, ja naravno se slažem s ovim što ste rekli, ali koristim ovu priliku da možda podvučem činjenicu da je politička i institucionalna kultura i tradicija Kanade dosta različita od one SAD i da je puno sličnija i bliža Europskoj institucionalnoj i političkoj tradiciji nego ona SAD. To se kod nas često zaboravlja i ljudi misle tamo ono lijevo gore je Amerika, pa onda još gore nešto malo što je Kanada, ali zapravo institucionalno, mislim da tu ima puno više sličnosti i zato je ovakav sporazum bilo lakše definirati sa Kanadom nego što bi to bilo ili što jeste sa SAD-om. I zadnja replika, uvaženog zastupnika Mire Bulja. Kolegice Pusić, kazali ste da nije bilo protivljenja ili prosvjeda prema CETA-i, nego je to bilo prema TTIP, tj transatlantskim trgovinsko sporazumnim činjenica, da je bilo u Njemačkoj protiv jednog i drugog prošle godine u 7 gradova u Njemačkoj, jer se protivnici tih sporazuma bore protiv toga, smatraju da će biti smanjeni standardi i zaštitite i radničkih prava i zaštite okoliša. Prema tome oni se bore za da se očuvaju standardi i naravno boje se okoliša, boje se načina hrane, koja će hrana dospjeti na njihove zemlje i naravno da je to bilo činjenica i da je to istina. Međutim, u ovoj raspravi koliko je vidljivo da učinci, kao što je bilo u prethodnim nekakvim kada smo ulazili u EU, onda se tek vidi naknado, vidimo da mi primjera u poljoprivredi nemamo dobre učinke od kada smo ušli u EU, jer je smanjen naši poljoprivredni, naši kapaciteti, ne samo u mljekarskoj proizvodnji, nego inače i selo ostaje prazno, a bez bogatih seljaka nemamo državu. Ne bi bio nikakav problem da svaki zastupnik se zna odlučiti ili za ili protiv.

Inače ja ne mislim da je neopravdano se biti oprezan u takvim situacijama i takvim sporazumima i da su civilne inicijative pa i pobune i kritike loša stvar, upravo obrnuto. Ja mislim da to fokusira pregovarače i pomaže da se vodi računa o svim stvarima o kojima se treba voditi računa jer iako od deset stvari su devet beznačajne, a jedna značajna još uvijek je korist da se na nju upozori i da se o tome vodi računa. Što se tiče utjecaja ulaska u EU u našu poljoprivredu, de facto dobili smo jako puno novaca za našu poljoprivredu od EU. Prema tome, sve što se tu događa to nije krivnja EU nego to očito mi moramo svoje politike promijeniti, popraviti ili unaprijediti da bi sve te mogućnosti koje su nam se otvorile iskoristili i u tom pogledu se pokazuje da EU nije sve prisutna gazdarica. U pojedinačnoj raspravi sada će prvi govoriti uvaženi zastupnik Miro Bulj. Izvolite. Svi smo u raspravi kolege zastupnici u ime klubova su iznijeli svoje stavove, ali je činjenica da je vrlo bitno kod ovih sporazuma biti javan i transparentan prema našim građanima jer ljudi moraju znati poglavito građani o čemu se radi, a i mi zastupnici koji ćemo glasati o ovome sporazumu. Ono što je najbitnije bezbroj puta je ponavljano i ponavljano, učinci i propisi u ovome sporazumu ovih propisa iskustvo nas navodi da nismo do sada u ovome Parlamentu baš najbolje ta nekakva javna komunikacija bila prema našoj javnosti. Pa imamo brojne direktive koje ne idu baš većina ne ide u korist hrvatskih građana, razvoja gospodarstva, razvoja radničkih prava, očuvanja okoliša, jednostavno postali smo mi oni koji smo tržište, a vidimo da naši proizvodi poglavito ovdje spominje poljoprivredu pa i ostale grane, a poljoprivreda je ključna da su naša sela prazna.

I jednostavno koncentrirano je sve na treba sve koncentrirati na to da ljudi ostaju u ovome slučaju u RH jer samo u Dalmatinskoj zagori je 100 tisuća ljudi odselilo koji su se bavili i imali uvjete i mogućnosti baviti se stočarstvom. U zadnjih 20 godina također isti su uvjeti i u Slavoniji jer moram još jednom kazati da prije ulaska u EU 64 tisuća proizvođača mlijeka, sada imamo 4600, da smo imali više od 60% pokrivenosti našega tržišta našim domaćim mljekarskim proizvodima, da je danas to u rapidnom padu i da tome treba stati u kraj i da triba znači ti učinci ovih sporazuma trebaju biti isključivo usmjereni prema hrvatskim interesima. Kanada će ovdje zaštititi svoje interese, da li je naša poljoprivreda, naše gospodarstvo, naša brodogradnja pa mi imamo mislim kakav je naš konkurentan, pa mi smo imali u našoj Hrvatsku gradnju najvećeg objekta tj. najvećeg projekta to su autocesta A1, grama željeza nije ostavljeno u autocestu, a u tome vremenu nam je propadala hrvatska željezara. Kakvi su to bili sporazumi da uvozimo čak i željezo za građevinu za ugradnju u građevini?

Vidimo odnos energetike, pa vidimo šta smo pri ulasku u EU tim kvotama obnovljivih izvora energije dobili. Dobili smo vjetroelektrane gdje poticaj tj. subvencije odlaze u strane džepove, a naša zemlja, naš vjetar, a mi milijarde kuna moramo davati poticaja strancima. Prema tome, budimo javni, budimo transparentni. Nije se bez razloga u Njemačkoj organizirali i drugim državama EU protu ovih transatlantskih i TTIP-a i CETA-e organizirali prosvjedi. Prema tome, mi saborski zastupnici donosimo odluku, mi imamo pravo na drugo čitanje, mi imamo pravo u raspravama, svako sa svojim razina svoga znanja, imamo pravo dobivati informacije i imamo, jer donosimo vrlo bitnu odluku o ovoj suradnji, koji je interes i koji su učinci Hrvatske općenito i okoliš i znači i gospodarski razvoj i uvoz i izvoz, sve te okolnosti treba dobro sagledati i naravno da treba vidjeti to sve skupa. I naravno da ovdje spominju se pozitivna stvari, investicije i ono što treba poticati ali stvarno ono što se trebamo uozbiljiti, štiti isključivo nacionalne interese, naše grane za opstanak ovih ljudi da se ne bi dogodilo da nam GMO kroz ovo prođe i kaže neće. Tko kaže da neće? Ja to baš i ne vidim u ovome sporazumu. Tko kaže da će se razvijati naša poljoprivreda, da ćemo mi puno više izvoziti? Jesmo li mi spremni za ove sporazume i naša konkurentnost i ne samo u poljoprivredi nego i u gospodarstvu, bilo čemu drugome? Prema tome, ja bih još jednom zamolio da se ide u drugo čitanje i da se otvori javnosti i udrugama i ljudima koji se bave specijalizirano po svim ovim temama i da vidimo mi saborski zastupnici da nam se ne nameće stav moramo, jer tako mora biti, tako se je išlo u EU, pa smo morali uhititi sve generale, locirati i transferirati. Pa smo morali, nismo smjeli isključivi gospodarski pojas. Evo danas Njemačko veleposlanstvo šalje javni dopis nama koji smo ovdje donijeli odluku, koji smo donijeli odluku, tj. ne mi ali ovaj Sabor jednoglasno da se arbitraža ne priznaje zbog kontaminiranja tj. korupcije i kriminala koji je bio kroz taj proces, protiv Hrvatske u arbitraži na Savudriji i oni naređuju nama da mi moramo to prihvatiti. Toliko o nekakvim odnosima, toliko o sposobnostima briselskih prijatelja Andreja Plenkovića da nama Njemačka naredi protivno donošenju odluke ovoga Sabora. Vidjeti ćemo sada što će biti sa arbitražom, mi je i ne smijemo priznati. Ali svagdje smo srljali, letjeli i na kraju smo u biti nismo zaštitili nacionalne interese kako na Jadranu tako na kopnu, u poljoprivredi, u gospodarstvu.

Mi moramo ove učinke dobro znati i donijeti najbolju odluku i štiti hrvatske nacionalne interese, interese svih nas i interese svih pojedinaca.

Sljedeća rasprava je uvaženog zastupnika Bože Ljubića. Zahvaljujem gospodine predsjedatelju, kolegice i kolege zastupnici. Dakle danas je pred nama CETA sporazum. Za one koji su manje upućeni u to, dakle skraćenica od engleske riječi comprehensive economic trade agreement. Dakle jedan sveobuhvatni sporazum između EU i Kanade koji tretira dakle ekonomska pitanja i trgovinu. Naravno, sporazum sklapamo u ime EU koja je konglomerat od 550 milijuna stanovnika sa zemljom koja ima nekih 37 milijuna. I odnos je zapravo neusporedivo u korist EU. S druge strane, Hrvatska će biti dio tog sporazuma. S druge strane je Kanada koja je opet neusporedivo i prostorno i ekonomski i po stanovništvu veća od Hrvatske.

I također da osvijestimo svima kojih se ovaj sporazum tiče da se što bolje pripremimo za implementaciju ovoga sporazuma. Dakle Hrvatska i Kanada kontinuirano jačaju svoju trgovinsku razmjenu i prema službenim podacima koje je iznijela i uvažena državna tajnica gospođa Bušić, dakle ta razmjena je lanjske godine iznosila nekih 49 milijuna američkih dolara od čega je dakle 37 milijuna bio izvoz iz Hrvatske, dakle uglavnom iz kompanije iz farmaceutskog sektora PLIVA Teva, prehrambenog, Podravke, Kraša, Končara, Croatia Airlinesa itd. A uvoz iz Kanade je bio nekih 13,1 milijuna. Što govori dakle da je u tom segmentu Hrvatska u prednosti što nije slučaj sa mnogim zemljama EU. Stoga drugi argument koji je jako važan i iskoristiv, dakle u interesu hrvatskih građana i poduzetnika je činjenica da je robna razmjena EU i Kanade ostvaruje se u razini oko nekih 130, 100 milijardi eura što našem gospodarstvu recimo također pruža velike šanse. Međutim, ja ću ovdje reći par riječi iz pozicije dakle svoga mandata ovdje u Saboru, dakle predstavnika Hrvata izvan RH. Dakle prema relevantnim procjenama u Kanadi živi nekih 250 tisuća hrvatskih iseljenika dakle koji su tamo iselili kroz neka četiri vala iseljenja još iz vremena Austrougarske gdje iz 1880. godine pa sve do danas. Međutim, šta je činjenica, dakle s obzirom na specifičnost kanadskog društva većina tih ljudi je očuvala snažne veze i emocionalne i gospodarske i obiteljske sa RH, itekako su zainteresirani dakle da ovdje rade, investiraju i da posluju sa hrvatskim poduzećima. Isto tako, važno je spomenuti da u ovom sporazumu pružaju podršku oni kojih se to najviše tiče i oni koji najviše znaju o benefitima toga sporazuma. Pa je dakle podršku u ovom sporazumu dala i Canadian croatian chamber of commerce, dakle kanadsko hrvatska gospodarska komora, dakle, organizacija od pedesetak tvrtki vezanih uz Kanadu, i tržište ovih zemalja koja je utemeljena dakle prije 22 godine, i koja zapravo vidi u ovom sporazumu, dakle šanse za unapređene trgovinske razmjene, naravno, u obostranu korist hrvatskih građana, hrvatskih poduzeća ali i naših iseljenika u Kanadi. Dakle, i sada da kažem samo par riječi o onome što je već govoreno i što je u uvodnom izlaganju već spomenula gospođa Bušić, dakle državna tajnica, ovaj sporazum sadržava odredbe o trgovi kao što samo ime kaže, a koji se tiču dakle pristupa tržištu za robe, mjera ma za zaštitu trgovine itd., koje bi trebao otkloniti prepreke o trgovini, isto tako pomoći kod sanitarnih, fito-sanitarnih mjera, olakšavanje carinskog režima, privremenom boravku fizičkih osoba poslovne svrhe, uzajamno priznavanju kvalifikacija, financijskim uslugama, monopolima poduzeća itd. i uglavnom dakle, sve su to mjere koje će olakšati našim gospodarstvenicima koji su zapravo konkurentni, i koji streme ka konkurentnosti poslovanje na širokom svjetskom tržištu jer sporazum kao što je rečeno ovdje, mislim da je kolega Milošević to rekao, je ukida nekih 97,7% carina na europske proizvode i nekih 98,2% carina na kanadske proizvode. Međutim, ovdje se danas čulo dosta prigovora i dakle bojazni od ovoga sporazuma, tipa da će liberalizacija roba i usluga ugroziti neke gospodarske subjekte u Hrvatskoj, pa i građane itd., međutim istina je da konkurencija može ugroziti neke subjekte ali samo one koji nisu spremni i sposobni igrati u svjetskog ligi, za ostale sve može biti poticaj da dostignu tu razinu, da igraju dakle na svjetskom tržištu, a oni koji zapravo to ne žele i ne mogu, oni će tako i tako nestati i oni bi svakako nestali i sa CETA sporazumom i bez CETA sporazuma. S druge strane, isti oni koji su danas protive ovom sporazumu ovdje u Hrvatskom saboru negativno ocjenjuju članstvo Hrvatske u EU-u, dakle, i navodeći samo negativne stvari koje se dešavaju Hrvatskoj od kojih zapravo većina ili nijedna nema veze sa članstvom Hrvatske u EU-u, već govore samo o nama, o našoj spremnosti da se upustimo dakle uigrani u europskoj ligi, što je EU jeste. Ja ću vam navesti nekoliko primjera, isti oni koji negativno ocjenjuju članstvo Hrvatske u EU-u, neka malo prošetaju van granica Hrvatske u našem jugoistočnom susjedstvu, pa evo u zemlji iz koje ja dolazim, pa neka vide kako se voze, kojim se putevima voze, neka malo pogledaju okoliš, neka malo pogledaju dakle administraciju, upravljanje, itd. itd., pa će onda možda drugačijim očima gledati članstvo Hrvatske u EU-u.

Dakle, to su sve argumenti zapravo za sve nas, da se ne bojimo izlaska na svjetsko tržište jer ono samo znači poticaj da budemo bolji, jer i tako i tako svijet mi ne možemo zaustaviti niti se može začahuriti niti možemo biti jedna izolirani otok dakle u tom okruženju. Na kraju krajeva, pogledajmo zašto su hrvatski sportaši tako uspješni i tako konkurentni na svjetskom tržištu?

Evo, mi smo dobili priliku da kroz članstvo EU-a igramo i u europskoj i u svjetskoj ligi, i do nas je kako ćemo iskoristiti te prednosti.

Pa kolega Ljubić, meni je drago da vi predsjednik Odbora za Hrvate izvan Hrvatske ste spomenuli nešto jer, možete si zamisliti da je danas ovdje rasprava o Hrvatima izvan Hrvatske. Koliko bi ovdje bilo silne brige za tih 250 tisuća Hrvata u Kanadi. A sad kad ti isti Hrvati iz Kanade kažu da je ovaj sporazum nešto dobro što donosi njima dobro, e sad mi njima najedanput ne vjerujemo. Jer ovaj sporazum, mi smo samo dio jedne velike obitelji koja će ga zajedno donesti i potpisati i omogućit će nam da dođemo do novih znanja, do novih tehnologija, lakše nego što smo prije. Ali kada govorimo o našim iseljenicima, onda trebamo znati, samo sjetite se onog upitnika za putovnicu koji smo morali svi popunjavati, osobito hrvatski dužnosnici, pa kad vam netko postavlja pitanje da li ste sudionik Domovinskog rata, što je opći ponos svakog Hrvata, međutim to je bilo tako kako je bilo. Ja sam kao ministar recimo, odustao od zahtjeva za traženje kanadske putovnice upravo zbog po meni, to stranog pitanja. Ali ono što želim danas reći je da mnoga bilateralna pitanja, koje se tiču starijih, Hrvata starije dobi, dakle iz Sporazuma o zdravstvenom osiguranju i porezni tretman i sve skupa se u bilateralnom sporazumu nakon ovoga, će se daleko lakše riješiti, jer kad smo mi dio jednog zajedničkog tržišta koje funkcionira po određenim pravilima, onda naprosto i žiteljima koji žive na tim prostorima, morate omogućiti da bilateralno riješe neke probleme. A kad razgovarate sa Hrvatima, našima u prekomorskim zemljama, njih zanimaju samo dvije, dajte nam riješite problem zdravstvenog osiguranja i dajte nam riješite problem mirovine. I ništa nam više ne trebate. Omogućite nam da stare dane provedemo u svojoj Domovini. E pa kad govorim o ovom sporazumu, onda ovo nikako ne smijemo imati izvan uma.

Dakle i sam sam boravio jedno kraće vrijeme u Kanadi kao gostujući liječnik i znam, dakle da su i društvene vrijednosti vrlo kompatibilne sa našim vrijednostima koje mi ovdje gajimo. Dakle, privrženost kulturnom porijeklu, njegovanje toga. I sama ta činjenica je omogućila da većina kanadskih Hrvata bez obzira na generaciju koji su odselili zapravo osjećaju tu privrženost ovoj našoj zemlji. Međutim, ono što mi ovdje prakticiramo i što smo mogli danas čuti također sa ove govornice je zapravo uvijek kako nešto ne može i kako nešto odbiti, pa nam onda jedanput smeta termo elektrana na ugalj, pa nam drugi put smeta termo elektrana na plin, a isto tako iz tih krajeva odlaze ljudi u inozemstvo djeca naša, naša mladež, rade u takvim termo elektranama i iznajmljuju stanove blizu njih jer su jeftiniji nego drugdje. Dakle, ono što nama ovdje u Hrvatskoj zapravo i što meni smeta i općenito ne ovdje samo već i mentalitetu našem ovdje to je ta činjenica, zazor od inovacija, zazor od nečega novoga. I zapravo i ono što mi moramo činiti ovdje kada je u pitanju naše iseljeništvo to moramo učiniti kroz naše zakonodavstvo i Zakon o državljanstvu, evo i Zakon o strancima koji će doći za par dana možda na glasovanje, da na svaki način zapravo mi sada liberaliziramo sudjelovanje našega iseljeništva u društveno-političkom i ekonomskom životu zemlje, pa i kroz Izborni zakon o čemu je govorio i kolega Babić danas u svojoj replici. Kolega Ljubić, vi ste govorili o onima koji su prihvatili ovaj sporazum znači o Hrvatima u Kanadi. Tome bih samo dodao da su oni imali uvjete ovakve kakvi se i ovim sporazumom predviđaju onda ne bi 250 000 otišlo tamo. Ali ono što ste rekli onima koji odbijaju ove i slične sporazume ja moram reći da ovih dana ili ovih mjeseci mene to asocira dobar dio tih odbijanja i nepristajanja na ono što je početkom 19. stoljeća što su bili ludisti, odnosno ludistički pokret kad su se razbijali strojevi jer se smatralo da to uništava radna mjesta, kad su se razbijali skladišta itd. Ili polovicom 19. stoljeća se uvodila poštanska marka pa je reklo da je to zakonski nemoguće jer da vrijeđa one koji primaju poštu, koji su tada plaćali poštarinu ili kad je prva dozvola za auto u Londonu dana ali s obvezom da netko ide ispred auta da najavi da će auto proći. Sve te inovacije jasna stvar možemo nabrajati masu takvih primjera ljudi su, ne znaju što će inovacije donijeti, što će taj progres donijeti i jasna stvar uvijek ima i kad se struja izmislila, odnosno počela koristiti. Ima svojih negativnih strana, ali moramo naprosto imati odvažnosti i smjelosti prihvatiti pozitivne strane, a neutralizirati moguće negativne efekte

Prema tome, mi nemamo jednoga razloga da se bojimo konkurencije. Ponavljam ona u prvom redu treba biti poticaj našim gospodarstvenicima da dosežu, dakle europske i svjetske standarde u proizvodnji, trgovini a ovaj sporazum zapravo otvara prostor. I to je jedina, dakle stvar koju ovaj sporazum daje, a ja ne vidim dakle ni jedne negativne u konačnici ja vjerujem dakle da Kanada koja je danas koliko ja znam evo na ovom opsegu trgovinske razmjene sa Hrvatskom koju sam malo prije rekao.

Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora, uvažena državna tajnice, gospođo Bušić sa suradnicima, kolegice i kolege. Naravno i državna tajnica je puno stvari obrazložila vezano za sam sporazum i sve ono dobro što će taj sporazum donijeti ili bi mogao donesti. Naravno tu se iskristaliziralo da je sporazum takav kakav je i mi zapravo ili ćemo ga prihvatiti ili odbaciti. I s druge strane to je jedan proces koji traje. I ono što bi ja sad zaključio iz ove rasprave, dakle nije problem u sporazumu, sporazum je najvjerojatnije dobar.

I ovdje bi se nadovezao na kolegu Ljubić, da ne samo sportaši, pa radnici koji odlaze iz RH, u stranoj zemlji su redovito izuzetno dobri, kvalitetni radnici. To svi govore. Zašto su tamo kvalitetni dobri radnici, a ovdje to ne mogu biti, jer ih poduzetnici, jer imaju bolju priliku, imaju bolju priliku za rad. I mislim ako uspijemo i kroz ovaj sporazum, ako se to uspije ostvariti, to će onda biti pozitivno za RH, ovdje najviše zapravo, bilo je primjedbi, hoće li takvi učinci biti pozitivni i hoće li izazvati negativne posljedice na malo gospodarstvo, na obiteljske poljoprivredna gospodarstva, jer tu moramo priznati da zaostajemo, nismo se dobro pripremili, mi Zakon o komasaciji već nemamo, imamo zakon ali ne provodimo komasaciju već 30 godina. Evo danas je spomenuo i kolega Stazić u nekakvom negativnom kontekstu navodnjavanja, sve ono u čemu kasnim za razvijenim zemljama da bi bili konkurentniji. I na kraju da zaključim možda jedna stvar koja se ovdje isto spominje, mene to isto brine, a to su radnička prava kod nas se ljudi bolje za ta radnička prava. Evo recimo slučaj Agrokora, to je u Kanadi nemoguće, zapravo pokazao sam slučaj koliko sam pratio jedno slično poduzeće koje se bave trgovinom, veliki trgovački lanac u Kanadi je otišao u stečaj, 150 tisuća radnika je ostalo bez radnih mjesta, ali Kanadska Vlada nije ni trepnula. Kod nas je to zapravo neshvatljivo. Budućnost je takva da moramo osloboditi poduzetnike. Ulazaka i izlazak na tržište rada mora biti fleksibilniji, investicije, ovdje je spomenuo kolega Klisović investicije, pa mi smo odgovorni hoće li investitori sutra iz Kanade, hoće li Hrvati koji žive u Kanadi investirati ovdje, postoje mnoga negativna iskustva. Znači moramo osim ovog sporazuma donositi zakone koji će biti poticaj razvoju poduzetništva i na kraju krajeva privlačenju investicija. Kolega Žagar, vidjeli ste silnu brigu za ovaj sporazum za hrvatske interese, za drugo čitanje. Pogledajte koliko nas ima u sabornici prije zaključnog obraćanja državne tajnice, koja će na sva pitanja, koja su kolege postavili, vjerojatno odgovoriti.

Znači one stvari koje su bitne, oko toga baš nema interesa zastupnika, a onda možda u tom smislu i kolega Rainer, kada je rekao kada neki zastupnici žele završiti na naslovnici, onda dođu ujutro, nešto kažu što je tako pogodno i onda ih više nema. Ali to je jedna druga priča i rad ovog Sabora, sigurno u budućnosti, evo tu je i potpredsjednik Sabora, svi oni koji mogu na to utjecati, možda bi se trebalo promijeniti rad Hrvatskog sabora, da većinu ovakvih stvari se raspravlja na odborima, a da se onda ovdje mjeritovno donose nekakve prijedlozi za promjenu ili dopunu. To je nešto što ja zastupam već godinama i bio bi jako sretan da to ostvarimo, nadam se da i hoćemo svi zajedno. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. I hvala vama poštovani uvaženi zastupnici što ste, oni koji ste pozorni slušali i hvala i onima koji su izišli, ali ja sada moram vidjeti, jer su dosta njih postavili pitanja, a nema ih tu nazočnih. Ja znam, da oni će reći oni prate negdje drugdje ili prate njihove službe, ali svejedno, ja ću nastojati u nekoliko riječi se zahvaliti i obratiti na postavljena pitanja.

Što bih mogla sada na kraju reći? 5 godina se o ovom sporazumu pregovora. 5 punih godina. 2 godine ovaj sporazum je javno objavljen na stranicama Europske komisije. Od studenoga 2016. godine, ovaj sporazum se nalazi i na stranicama Europske komisije i na hrvatskom jeziku. Znači ne moramo niti isprintavati sve te stranice, on je na hrvatskom jeziku i dostupan svakome tko to želi vidjeti i pročitati.

Tu su kolegice neke, poštovane zastupnice iznosile, zašto kad se kaže da će u 4 kvartalu i može doći u 4 kvartalu.

Što se zapravo događa u 2 čitanju, predlagatelj razmatra sve one vaše prijedloge, a ovdje zapravo i mijenja tekst, a ovdje mi poštovani zastupnici, tekst ne možemo mijenjati, to je međunarodni ugovor. Znači, evo neka se dopusti i malo fleksibilnosti nama nekako u ovoj zakonodavnoj aktivnosti. Znači ja bi još ovdje napomenula. Ovaj prijedlog je prošao i to moram stvarno naglasiti, sve matične saborske odbore. Organizirana je javna rasprava i došao je i kanadski zapravo glavni pregovarač i bilo je pitanja zašto ministrica, ministrica se onda sastala s njim i bila je na toj javnoj raspravi. Javna rasprava je bila u Odboru za europske poslove i raspravu je vodio i predvodio gospodin Ivan Domagoj Milošević.

Novi sustav rješavanja sporova koji je ugrađen u sporazum CETA-u otklanja gotovo sve te prigovore i bolje je balansiran u korist države u korist Hrvatske.

Naš izvoz od ulaska, ja mislim da ćemo svi složiti da je prosječno rastao od 3 do 4% godišnje.

Današnji svijet je konkurentni svijet, konkurencija je i ja duboko vjerujem da je to jedna velika prilika za Hrvatsku, prilika za širenje, širenje možda u malom omjeru, ali ja bih rekla za Hrvatsku i ja bih rekla da je to i u jednom velikom zato što Hrvatska ipak ima jednu priliku i daje joj se prilika. Zahvaljujem svima koji ste se pozitivno izrazili u ovom smjeru i molim da se ipak donese ovo u jednom žurnom postupku i vjerujte svi oni s dužnim poštovanjem i uvažavanjem za sve koji su govorili u korist drugog čitanja, ja se nadam da ćete se ipak složiti da nije potrebno i zato vas molim da ovo žurno donesemo i da završimo s ovim sporazumom. A što se tiče hoćemo li mi biti prvi ili zadnji, prvi sigurno nismo jer su već neke države ratificirale, možda dok smo mi imali ovu raspravu možda je još neka država ratificirala jer zapravo nalazi se na dnevnom redu njihovih parlamenata.

Ja se uvijek zahvaljujem i na kritikama jer od kritika čovjek uči.

Uvažena državna tajnice.

Naime, ja sam i ministrici gospodarstva gospođi Marti Dalić iznio jednu primjedbu jer sam primijetio da Ministarstvo gospodarstva zamjenik i svi pomoćnici niko nije tamo tehničke struke.

Od kojih se ljudi, od kojih se kadrova ona sastoji jel mislim da je i vezano za ovaj sporazum da bi doista hrvatsko gospodarstvo našlo mjesto i na tržištu Kanade i da bi ostvarilo rezultat takvi napori bi bili potrebni, a zato su potrebni i ljudi. Izvolite.

Time zaključujem raspravu o ovoj točci a glasovati ćemo kada se steknu uvjeti. Sada ćemo imati jednu stanku po običaju do 15 sati kada ćemo nastaviti sa radom.